Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, pred nama je prijedlog kolege Miranda Mrsića, izmjene i dopune Zakona o mirovinskom sustavu na koji je Vlada na uobičajen način odgovorila da nije iz različitih razloga prihvatljivo. Ako se ne varam to je prijedlog koji je još bio prošle godine, dakle prije cijele ove priče koju imamo sa korona virusom i naravno u Zagrebu bojim se da sve ovo što imamo, što se tresemo kontinuirano je nekako i korona virus među Zagrepčane je nekako u drugom planu iako naravno kad vas zadese takve dvije stvari onda vidite razmjere štete i godine lošeg upravljanja Grada Zagrebom. Ali da se vratim na temu koja je. Ovdje je sagledavano nekoliko stvari i nekoliko tema. Ja ću možda krenuti od kraja. Dakle, postoji i presuda Ustavnog suda od 30. siječnja 2018. godine koja govori o tome da se nadzor treba raditi, može raditi u 10 godina ne u 5 godina kao što je sad u zakonskom prijedlogu pa u svim tim odbijanjima možda je ipak Vlada imala mjesto i vrijeme da taj prihvati. Dakle, to je nešto što je Ustavni sud rekao da se treba promijeniti 5 godina u 10 godina, što je u ovom tehničkom dijelu il formalnom dijelu zakona bilo predviđeno, ali mi zaista imamo jednu situaciju u kojoj sve ono što dođe od oporbe je automatski se ne prihvaća. Dakle, imamo čak i neke prijedloge koji su bili vrlo kratki, dakle bili su vrlo jasni u odnosu na pojedine odredbe. Nešto što bi i samoj Vladi moglo pomoći, no politika je apsolutno definirana na način kad dođe do oporbe onda ili ćemo kasnije razmotriti ili ćemo kasnije vidjeti ili ćemo ili nije sukladno nečem ili će to biti nekakav cjeloviti prijedlog, to je načelno. U ovom prijedlogu koji je imamo nekoliko tema koje zaista su dovoljno važne i dovoljno bitne da imamo pravo o tome raspravljati i ako ne sada, ali zaista ja vjerujem da će se u dogledno vrijeme i u odnosu na to promijeniti možda i stavovi i promišljanja i shvatiti da to neće, ne bi trebalo biti loše nego čak štoviše. Prva stvar je razdvajanje mirovina, da imamo poseban sustav gdje smo mirovine stekli temeljem staža kojeg smo ostvarili odnosno onaj dio, ona niša temeljem posebnih propisa. To je nešto što bi trebalo zaista biti tako definirano i iz razloga, dakle sve ide iz istog proračuna, nemamo mi neke posebne proračuna, ali bilo bi uvijek dobro znati koliko to mi trošimo na mirovine gdje su ljudi stekli zahvaljujući radu, stažu, godinama izdvajanja od onih mirovina gdje se jedna politika odlučila da imamo mirovine po posebnom propisu objasnila i zašto i zbog čega je to potrebno, o tome da li je ili nije ja neću dvojiti sa ove govornice to je nekakva druga priča, ali ono što bi trebalo biti minimum da zaista odvojimo te dvije vrste mirovine i da točno znamo koji dio iz proračuna idu za jedne, a koji dio iz proračuna idu za druge mirovine. Posljednjih 10-tak godina svaki put kad je bila predizborna kampanja i svaki put kad se u toj predizbornoj kampanji, bez obzira tu ne dijelim politiku lijevu, desnu, ovakvu ili onakvu ali se uvijek ide obraćati dijelu umirovljenika. I uvijek se ide s pričom da u trenutku kad netko od umirovljenika, dakle bez obzira jesu partneri il su dakle suprug i supruga ostane jedan sam, uvijek je priča da ostajete na jednoj mirovini, a uvjeti i ostajete ili u istom stanu ili u istom i mi ćemo sada kroz kad dođemo, mi kada dođemo na vlast onda ćemo se mi pobrinuti da vam se i ostane i vaša mirovina i dio mirovine od vašeg supružnika ili da se to poveća za određeni postotak. Dakle, to je mantra koja je uvijek, malo poslušajte predizborno obećanja i u predizbornim obećanjima to je onda uvijek mantra bez obzira s koje strane ide jer je to zgodno obećati i ako glasate za nas to će tako biti. E, onda kad se dođe u priliku to se baš i ne ostvari. Ovaj prijedlog koji je dat je po nama u GLAS-u u tom dijelu dobar prijedlog, dobro je da se to odradi, dobro je da se to napravi, dobra bi bila poruka. I ono što je u obrazloženju Vlada rekla na kraju samog obrazloženja, zadnjoj rečenici, je Vlada rekla da evo ipak će bit će nekakvo tijelo, pa će biti za nekakav drugi put i bit će za nekakvu drugu priču. No, ja sam sigurna da mi to sada još vidjeti nećemo, možda u nekoj drugoj prilici, u nekom drugom svijetu ili nekom drugom životu izvan korona to ipak bude i to ćemo imati prilike zaista i vidjeti. Ima jedan dio, dakle zakon je uvijek pogotovo ovog tipa dijelite malo na, dijelite na one gdje šaljete određene političke poruke i imate neke stvari koje su tehničke naravi. Kad su neke stvari tehničke naravi nama se uvijek čini da je to relativno i lako i razumjeti i prihvatiti i definirati. Tu govorimo u ovom zakonu o onom prijedlogu gdje se različito vrednuje bod za vrijeme prava na rodiljni. Opće ne razumijemo zašto to nije moglo biti prihvaćeno, to je apsolutno jasno ili da imamo osobnu evidenciju svih osiguranika pa da se u jednom trenutku vidi. To zapravo se ne želi, kao što da se vratim na onu priču, povećanja obiteljskih mirovina odnosno drugačije definirano odnosno taj dodatak. Jedan čovjek koji je jako, jako dugo u politici, kad sam ja rekla pa kako možeš, u jednoj kampanji, pa kako možeš to govoriti pa nećeš to napraviti, a on kaže, a šta je obećat, lako obećaš. Tu će se isto morati neke stvari promijeniti od toga lako obećati do stvarnosti. I imamo jedan dio, jedno isto u dijelu u kojem je predviđeno, a to je nasljeđivanje dijela obaveznih doprinosa. Dakle, kad netko ode negdje drugdje, valjda postoji taj neka druga priča, neki drugi svemir da se onda može naslijediti dijela obaveznih doprinosa. Vi kad nasljeđujete iza svojih roditelja dakle, ovdje je isto riječ o prvom nasljednom redu, ako postoje dugovi naslijedit ćete te dugove, ti dugovi neće biti oprošteni, naslijedit ćete te dugove i oni koji su nasljednici će naslijediti dugove. Čini nam se da bi mogao biti iskorak i u ovom dijelu. Ali uvijek vam je ključno pitanje što zapravo hoćete? Da li hoćete imati nekakav propis ili zakon koji je jasan, koji je razumljiv, koji sa određenim malim mjerama omogućuje da ljudi pristojnije, sigurnije žive ili želite imati niz zaista onih velikih populizma, velikih obećanja, velikih divite se uspješnosti ove Vlade što imamo cijeli, svaki put kad mi nešto, mi pritom mislim na oporbu, mi kad nešto osporimo onda zaista i od naših kolega saborskih zastupnika iz vladajuće opcije dobijemo da se ne divimo dovoljno uspješnosti ove Vlade. Za bilo koji ples, a pogotovo tango potrebno je dvoje. Jednako tako ovo vrijeme odnosno nevrijeme korona virusa koji je u Zagrebu zaista pojačano i s potresom je vrijeme gdje vladajući govore o zajedništvu, ali oni to zajedništvo doživljavaju kao jednosmjernu ulicu odnosno zajedništvo je ako zaista se dovoljno divite Vladi, njenim odlukama i svemu što je. Ako to na bilo koji način osporavate onda nije riječ o zajedništvu onda je kad je riječ o oporbi riječ o populizmu. Dakle, ovaj prijedlog koji je došao je došao prije odnosno upućen je u saborsku proceduru prije nego što je uopće tema korona virusa postala svjetska tema, ona je negdje u prosincu mislim da je 12. prosinac bio kada je bilo izvješće o Wuhanu i tamo što se dešava, ali je ovaj zakon govori o tome da trebamo kad je riječ o mirovinskom sustavu imati jasan stav, reći što hoćemo i ne samo deklarativno obećavati, kad mi dođemo bit će bolje. Ovo je bila prilika da se nešto od ovih prijedloga ugradi, da se kaže ovo čekamo vrijeme, ovo ne, ali prilike se propuštaju i ovo je još jedna od prilika koja je propuštena. Hvala lijepo. Sada je na redu gospodin Silvano Hrelja koji će govoriti ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana gđo. državna tajnice, poštovani predlagatelju ovog, ovih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju.

No, to nas ne na neki način limitira da govorimo u pozitivnom smislu sa prijedlozima koji su sadržani u ovom, u ovom zakonu i da to na neki način ne usporedimo sa aktualnim Zakonom o mirovinskom osiguranju koji je na snazi i koji je 2018. doživio, doživio zadnje, zadnje promjene.

Dakle, govorili ste poštovani predlagatelju o snižavanju dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu kod osiguranika koji je obavljao roditeljske dužnosti. Dakle, tu je 2018. Vlada unjela svojevrsnu ovaj promjenu gdje je priznala dodatni staž mirovinskog osiguranja za žene ili roditelje koji, po 6 mjeseci po svakom, po svakom djetetu. Da, ali i ta odredba, i u tom zakonu, ovdje je drugi pristup, ovdje je pristup ranijeg odlaska, odlaska u mirovinu dakle.

Ovdje u ovim izmjenama i dopunama zakona se govori povećanju, o povećanju vrijednosnog boda za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta, prava na rodiljni dopust, roditeljski dopust, prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djetetovog dopusta, to je jako dobra mjera, to je jako dobra mjera koja bi na neki način smanjila zaostajanje s obzirom da to koriste pretežno žene, zaostajanje u finalu razine mirovine žena za, za muškarcima i ona ima svoju, svoju vrlo preciznu namjenu, upravo to, a ona je smanjivanje siromaštva žena, žena u mirovini. Naravno da bi trebalo u vrijeme, u vremenu u kojem danas živimo, osobito da je povećana potreba i za skrb starijih, dakle nije samo u ovom smjeru u kojem se govori o ovom prijedlogu zakona da bi trebalo i to razmotriti jer će i zbog toga ljudi prije ili kasnije, bez obzira što to nije predviđeno previše u našem zakonodavstvu, koristiti određene dopuste jer će to biti jednostavno, jednostavno potreba ovog društva i takve stvari bi trebalo u svakom slučaju predvidjeti. Često se upotrebljava termin povlaštene mirovine. Ovdje ne, ovdje se ispravno govori o mirovinama po posebnim propisima. Al bi ja još napravio jednu distinkciju. Osim mirovina po posebnim propisima postoji i dio ili cijele ili dio mirovine koje su statusne mirovine. E taj dio bi trebao prije odvojiti da se vidi odakle se što plaća nego onaj dio koji je pokriven uplatama doprinosa kroz godine. Znate, i policijski djelatnici i službenici imaju po posebnom propisima beneficirani staž, imaju uplate doprinosa koje država ili plaća ili ne plaća, ali se knjiži da plaća, jel, knjiži se, knjiži se obaveza. Dakle, oni su jedno, oni nemaju drugog zakona, oni nemaju podijeljene izvore svog prava, dok kod branitelja, kod saborskih zastupnika, kod akademika imaju, jedan dio je statusni, a jedan dio, dakle nepokriven potpuno ovaj doprinosima i drugi dio veći ili manji koji je pokriven doprinosima kroz godine. Mislim da bi trebalo urediti, ovo je na dobrom tragu što se tiče razdvajanja, al bi se tu dalo puno toga dograđivati. Dakle, ovo bi trebalo u svakom slučaju urediti kod takvih kombinacija kao razmjerne mirovine, ovo je pokriveno, a to te pripada iz nekih drugih izvora. Što se isplate tiče, uvijek, kao i u Sloveniji, kao što svi socijalni dodaci, sve idu kroz, kroz slovenski zavod za mirovinsko osiguranje, tako i isplata može bit ovdje, ali je nešto drugo bitno.

Dakle, ovo sigurno zaslužuje našu posebnu pažnju. I ono što se dogodilo nakon naše koalicijske kukuriku Vlade gdje se je pokušalo, gdje je se pokušalo onaj dio koji je pokriven doprinosima usklađivat u skladu kao i sve mirovine po ZOM-u, a onaj drugi koji nije pokriven doprinosima samo kada BDP raste iznad određene granice, ja mislim da bi bio vrlo, vrlo, vrlo pošten, ali su to određene grupacije politički iskoristile za svoj probitak i na kraju uvjetovale ovaj Vladi da i ono što je tada bila nužnost smanjenje mirovina po posebnim propisima za 10% da ih je sada u ovoj situaciji nagradila, a nije nagradila one koji su 2009. iznad 3.500,00 kn ostali bez svojih 10% gdje je bilo, gdje je bilo više razloga da se njima da nego, nego ovim drugima, njih je ostavila, ostavila na cjedilu, pa onda nas prozivaju zašto mi to nismo, pa nismo mogli to, to riješiti jer u naše doba je bila takva, takav nedostatak novca i takva kriza da se to nije moglo riješiti i da zato smo išli na ovaj smanjivanje od 10% za mirovine po posebnim propisima iznad, iznad, iznad ovaj 5.000,00 kn. Dakle, imali smo osjećaj za mjeru htio to neko priznat ili ne htio. Što se tiče obiteljskih mirovina, ovo je jedan pristup, mogući jedan pristup. U međuvremenu imamo, imamo kažem naš, naš prijedlog zakona je u proceduri koji govori ne o 50% obiteljske mirovine košto govori ovaj, nego mislim govori o 50% mirovine preminulog, što je povoljnije nego ovdje i govori o pravo na mirovinu u slučaju ako je to povoljnije ili ako obadva supružnika nisu radila, kad jedan premine da onaj nadživjeli ima pravo koristiti 80% To su dva naša prijedloga zakona, ja znam da ću, da ćemo mi ovo podržat, znam da ćete vi naše prijedloge zakona podržat i ja tu nemam nikakve, nikakve dileme. Ovo je, ovo je novi prijedlog, ovo je na tragu isto tako europskih rješenja za hrvatski problem. Vi morate znati da je ogromno poraslo siromaštvo kod žena nakon 65.-te koje žive samostalno, strategija borbe protiv siromaštva hrvatske Vlade koja je naslijedila od bivše Vlade 2014. do 2020. i dalje je mrtvo slovo na papiru, tvrdim i to zato što nije imala polaznu osnovu i nije imala definiran cilj kamo će, kamo će doći. Obiteljske mirovine u svakom slučaju i jesu jedan od, jedna od kockica u mozaika protiv borbe od siromaštva, hrvatska Vlada to nije prepoznala ni u svom mišljenju, niti u svom činjenju da se strategija na neki način oživotvori, da se naprave akcijske planovi, akcijski planovi i da se zna u kojem će se smjeru, smjeru ići. Dakle, naravno takva rješenja nisu novost, dakle to su europska rješenja, ima ih i Austrija, Njemačka, Slovenija, Mađarska, Belgija, Italija i mi stvarno zaostajemo iza svega toga. I da ne govorim puno, naravno u proceduri je vaš prijedlog zakona kojim omogućava, daje veću liberalizaciju umirovljenicima da rade i korisnici najnižih mirovina bez ukidanja najniže mirovine i korisnicima obiteljske mirovine, a da kažem ovih 0,34% za starije od 65.g. do 70 je apsurd zakona kojeg imamo na snazi.

Hvala potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Evo, pred nama je jedan prijedlog izmjena zakona i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. Inače, jedan vrlo ozbiljan, kompleksan zakon koji nije lako mijenjati, koji zapravo zahtjeva pomno zapravo razmišljanje o ulasku jer je vezan kao sistem spojenih posuda, izaziva odmah probleme kad se nešto u njemu mijenja, dopunjuje. I ono što je, a što je izuzetno važno da obvezno mirovinsko osiguranju temeljeno na generacijskoj solidarnosti uređeno je ovim zakonom i prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju prvi stup mirovinskog osiguranja utemeljeno na generacijskoj solidarnosti, tekućem financiranju izdataka i unaprijed definiranim davanjima, odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju s osiguranicima sa načelima uzajamnosti, znači ovisnosti i visine mirovine u dužini staža i visini plaće i solidarnosti, a to je socijalna preraspodjela u korist određenih skupina. Znači, plaćamo mirovinu onima koji su sad u mirovini mi koji radimo, a oni će kasnije nama. I ono što bi izuzetno bilo važno kod ovog zakona da bude što pravedniji. To je ono što bi bilo bitno uz ovih nekoliko stvari. g. Mrsić kad je počeo, raspravljao o ovom prijedlogu svom je rekao da je zakon moderan i nudi rješenja. Ja mislim da bi većina nas, pogotovo evo vas možda koji ste stručni na ovom području mogli isto tako pripremiti ovakvih rješenja i dopuna izmjena ovoga zakona i naravno time zapravo predložiti milijardu ili više kuna novih troškova za mirovinski sustav i za državni proračun. Međutim, u ovoj situaciji je to, ono što je najveći problem, znači imamo, nudimo prijedlog rješenja za poboljšanje mirovinskog sustava, ali ne nudimo način kako doći do milijarde kuna da bi to i osigurali, da ne bi napravili i daljnje probleme upravo onog što govorimo o dugoročnoj održivosti mirovinskog sustava i … [[Govornik se ne razumije]] mirovina. Zato mislim da je tu vrlo teško napraviti, ja se slažem i ja bi napravio vrlo rado izmjene koje bi poboljšale i status umirovljenika i povećale mirovine i riješile brojna pitanja koja bi mi svi želili da imaju naši umirovljenici imaju puno kvalitetnije. Međutim, moramo razmišljati o upravo o održivosti ovog mirovinskog sustava, naravno posebno u ovo vrijeme. Ako uzmemo u obzir da je broj umirovljenika milijun i 240-tak tisuća, negdje pred krizu, broj osiguranika odnosno ljudi koji rade milijun i 540 tisuća, znači omjer 1:1,24 jasno je da je teško osigurati još dodatnih milijardu kuna da bi mogli ići u ovakve promjene zakona.

Mislim da nema nekog razloga da bi ovo, da je ovo uređeno, da ima Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje je RH osigura u državnom proračunu pokrivanje dijela obveze mirovinskog sustava, posebno ako uzmemo u obzir da se još milijarde, vjerojatno 7-8 milijardi kuna utroši na mirovine zapravo na izdvajanje iz proračuna za mirovinski sustav za one umirovljenike koji su išli po normalnim znači pravilima. Predložena mogućnost snižavanja dobne granice za razdoblje obavljanja roditeljske dužnosti nije nešto posebno prihvatljivo jer kažem dovodi do prijevremenog umirovljenja i kraćeg zadržavanja na tržištu rada, a cilj nam da budemo što više svi zajedno zapravo u sustavu u tržištu rada da imamo zapravo što veću mirovinu. Također promjena načina izračuna vrijednosnih bodova kod korištenja rodiljnog dopusta ne može se prihvatiti iz razloga što ublažavanje razlike visine mirovine na jedan način, evo već je rečeno više puta, kompenziran onim dodatnim stažem od 6 mjeseci.

I ono što je bitno da predloženim rješenjima se povećavaju rashodi mirovinskog sustava bez navođenja načina osiguranja potrebnih dodatnih sredstava za 2020.-2021. i zato je teško prihvatiti jednostavno ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona.

Poštovani kolega Karlić, vi kažete lako je napisati zakone, predložiti koji koštaju milijardu, milijardu 200, ali da li mi imamo pravo stvarati nepravde prema ljudima koji su zajedno podižući djecu, trpeći živjeti, veseleći se u braku zajedno izdvajali 70 ili 80 godina doprinose u mirovinski sustav i kad jedan umre onaj koji preživi ode u siromaštvo. Da li mi imamo pravo toliko obezvrjeđivati sve ove godine, sva ova desetljeća u Hrvatskoj obezvrjeđivati uplate doprinosa kao jednu, kao jednu obavezu, kao jednu obaveznu, obavezno ulaganje za starost, budućnost kad budemo stari, nemoćni, bolesni itd. I tko nam daje pravo da proizvodimo siromaštvo na ovaj način koje možda prethodnih godina nije bilo tako izraženo, ali bogme je sada uzelo maha koji se ne može trpiti.

Poštovani kolega rekli ste da ovoga su u biti dobri prijedlozi, ali da je malo i neodgovorno predlagati ako nismo našli i da u biti nikad ne nađemo tu milijardu odnosno dodatna sredstva za neka rješenja koja su kao svima prihvatljiva i da će se o tome raspravljati i prihvatit kad za to dođe vrijeme. A ja recimo koliko ovo pratim nikad nije vrijeme za to. Dakle, treba imati u vidu da su ovi prijedlozi od kolege Mrsića predloženi u 10. mjesecu prošle godine, puno prije korona krize, prije bilo čega, kada se je Vlada hvalila povijesno visokim, visokim ovoga prihodima proračuna, stabilnošću, malim zaduživanjem, nikad nižim kamatama i to je po meni bilo savršeno vrijeme za taj period, proračun nikad veći, a Vlada je u 11. mjesecu prošle godine dala negativno mišljenje na ovaj zakon.

Ja mislim da je mirovinski sustav, sustav jako dobro riješen, pogotovo nakon ove mirovinske reforme koja je napravljena prije godinu dana i da su mnoge stvari ispravljene, da je puno pravedniji. Nisam rekao da je ovo, da su ovo dobri prijedlozi, nego da svako od nas može napraviti prijedloge koji će dovesti do troškova povećanih za jedno milijardu kuna.

Kolegice i kolege, pa evo ja ću opet na početku reći da podržat ću ovaj prijedlog zakona i smatram da sva rješenja koja je kolega Mrsić ovdje predložio u biti idu ka tome da ispravljaju određenu nepravdu koju naši ljudi, osiguranici u mirovinskom sustavu doživljavaju zbog jednog, zbog nekih nepravdi u ovom sustavu ajmo to tako reći. Kolega Mrsić je ovdje izdvojio niz stvari koje bi trebale ispraviti i popraviti te nepravde i evo reći ću još jednom, ko što sam rekao maloprije i kolegi da je kolega Mrsić ovaj prijedlog uputio u saborsku proceduru u 10. mjesecu prošle godine, dakle kada su financijski uvjeti u RH bili puno, puno bolji nego su danas, u puno boljoj situaciju sa nikad boje punjenim proračunom nakon mirovinske reforme Vlade i sad opet ovi njegovi prijedlozi dolaze zato što ih je Vlada ispustila u svojoj reformi gdje ste napravili neke stvari ali puno tih nepravdi iz ovog mirovinskog sustava prema našim građanima ostaje. I mislim da je mirovinski sustav uz zdravstveni sustav jedan od sustava u RH koji bi trebalo riješiti i trebalo bi ga riješiti na takav način da bude pravedan i da bude održiv. Vi sada da idete raditi anketu među našim građanima pogotovo evo ja ću reći moje generacije, dakle i vaše generacije državna tajnice većina građana će reći, ha ja vjerojatno neću nikada dočekati mirovinu, osim toga što ću morat dugo radit, do toga da pitanje oće biti sredstava za moju mirovinu. Ja mislim da bi takvu svijest naših građana trebalo promijeniti, a možemo ju promijeniti tako ako ispravljamo nepravde koje se dešavaju kroz mirovinski sustav. Dakle, ima ljudi koji rade cijeli život, izdvajaju u u, u, u, u doprinose u ove fond, prvi stup, drugi stup, sada se pojavio i treći stup koji je po meni najbolje riješen od svih ovih stupova, evo i sam razmišljam da ga aktiviram jer mislim da je to recimo jedna dobra stvar, a, a onda se dođe mirovina i onda neko nakon 30-35.g. staža i to ljudi koji su bili na dobrim položajima, sa dobrim primanjima, dobrim plaćama, znači ne ono da neko kaže čuj imo si malu plaću, pa su ti doprinosi bili mali, pa ti je i mirovina mala, ne može bit velika, nego ljudi sa dobrim mirovinama imaju danas jako, jako niske mirovine nakon 30-35.g. staža. A ovaj drugi mirovinski stup, to je živa prevara, to je takva prevara prema ljudima koji danas imaju recimo 60 ili 65.g. i onda moraju birat opcije, ne nasljeđuju automatski sva sredstva iz drugog stupa, nego moraju birat, oće uzet sami do starosti zajamčenu mirovinu, dodatak na mirovinu, oće uzet dio sredstava, pa dio rasporedit na 5 ili 10.g., ali u svim matematikama kako god podvučete crtu na kraju gube 40 do 60% onog novca koji su uplaćivali, uplaćivali u taj drugi stup jer onda država prvo plati, revne porez na taj dio, fiksni, ne fiksni, dakle plaćate cijeli život porez na doprinosima, plaćate stalno poreze i onda imate tu nekakvu mirovinu gdje ste odvajali od svoje prave onda vam država opet lupi porez na to. To nije pošteno, to nije fer. A s druge strane, ovo što kolege govore cijelo vrijeme o mirovinama po posebnim uvjetima tzv. povlaštenim mirovinama, to ne može ić iz iste kese. To ne može ić iz iste kese. Dakle, ako je država određenim zakonima nekome dala beneficiju i tu ne mislim na političare nego mislim i na branitelje, na, na vatrogasce, policajce i sve one koji u državi rade odgovorne poslove ili su nešto dali za državu, pa im je država posebnim zakonima osigurala da imaju dostojna primanja u svojoj starosti, to je okej i nisam protiv toga, al to mora ić iz državnog proračuna.

To je neodrživo. Dugoročno je to neodrživo i na tome treba konačno donest ono političku odluku i reć idemo to riješit, idemo to napravit i onda krenut u tom pravcu, a ne pričat kad dođu bolja vremena. Dakle, evo sad se idu rezanja prvo po kulturi, tako i umirovljenici, uvijek ono koga briga za njih, to je to.

Ukazat će se sigurno potreba, vidit ćete. g. Bačić vam je zato repliciro, pa odmah se ukazuje potreba, izvolite. Kolega Đujić, ne znam da li sam vas dobro čuo, pa se onda unaprijed ispričavam ako nisam, ali ako sam dobro čuo vi ste rekli da bi trebalo za onaj dio mirovina koje se isplaćuju po posebnim zakonima osigurati sredstva u proračunu kako se ne bi teretili doprinosi koji bi trebali bit osnova za isplaćivanje mirovina. Ako za isplatu svih mirovina u RH na godišnjoj razini je potrebno izdvojit 18 milijardi kuna, a za ove mirovine o kojima vi govorite negdje oko 2 milijarde kuna, nek me neko demantira ako nije točno, pa onda ne znam jeste li, jel to vi razumijete da nije, da je onda, ne samo da su te 2 milijarde nego je još 16 milijardi se iz državnog proračuna izdvaja kako bi se mogle isplatiti mirovine u RH. Pa tako kako i za onih … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Molim? Pa, dakle iz državnog proračuna se izdvaja za te mirovine koje su po posebnom zakonu. Ja mislim da onaj ko je steko mirovinu, kunu dodatka na mirovinu odnosno u ukupnoj masi na temelju propisa koje je propisao ovaj visoki dom, zakon odnosno država to država mora financirat isključivo i samo iz državnog proračuna, potrebno ili ne potrebno. Dakle, to je ono pošteno. Dakle, kolega Bačić, evo vi imate pravo na povlaštenu mirovinu, vjerojatno imate i staža dugo, nisam proučavao, ali poznavajući vas i vaš rad vjerojatno ste i zaslužili sa svojim doprinosima i ako će vama mirovina u ukupnoj masi bit veća 200,00 kn zbog ovog, ajmo reć, povlaštenog dijela, a ovo većinu ste zaradili kroz ovo, onda vam tih 200,00 kn mora ić iz državnog proračuna, ne cijela mirovina jer je to pošteno i to bi tako trebalo bit, a ne može onaj ko daje doprinose zbog svog rada da iz njegovog izdvajanja ide dio sredstava onima koji su stekli određena prava nekakvim zaslugama, da me se ne bi ovdje shvatilo da neko nema pravo, pravo na nešto, imaju svi pravo. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege.

Pa, prema tome, otišo je g. Đujić, ali u svojoj replici sam jasno pokazao kako se ona sredstva koja država mora osigurati da bi isplatila mirovine po posebnim propisima, a koji često puta predstavljaju razliku između mirovine koju je osigurao svojim doprinosima i one koju dobijaš po posebnim propisima, to je u proračunu u svakom slučaju ne da je se izdvaja, nego se izdvaja 8 puta više, 9 puta više od toga kako bi 1 244 000 umirovljenika u RH primilo mirovinu. Druga stvar koju sam htio reći, to je da u ovom trenutku RH je negdje na razini, ja mislim u prosjeka država članica EU kad je u pitanju izdvajanje za mirovinski sustav u relativnom odnosu na visinu BDP-a, to je negdje oko 10,5% BDP-a se u Hrvatskoj izdvaja za mirovine, što je prihvatljivo, prihvatljivo i što nas ne čini specifičnom državom u odnosu na druge države. Toliko je primjerice, u ovoj krizi će Hrvatska izdvojiti također, negdje oko 10% BDP-a, dakle sve ono što država u ovoj krizi izdvaja za očuvanje radnih mjesta, likvidnost, za očuvanje poslovnih aktivnosti će se izdvojiti, kažem na razini koju godišnje se izdvoji za cjelokupni mirovinski sustav. U proteklih 3 i pol godine ove Vlade je, su mirovine povećane za negdje oko 12%, a minimalna mirovina za 15% Dakle Vlada svojim radom, svojim postupanjem, pa ako ćete i mirovinskom reformom i svime onime što je napravljeno, poreznim reformama je omogućila takav rast mirovina što je puno više nego u prijašnjim godinama prije ove Vlade. Ja sam pogledao ovo što je g. Mrsić predložio, već je o tome rekao nešto i kolega Karlić, to je na godišnjoj razini negdje oko milijardu i 100, milijardu i 120 milijuna, što bi trebalo omogućiti i osigurati dodatnih sredstava u proračunu za ovu godinu i iduću godinu. To nisu mala sredstva, to je što je maloprije kolega Đujić rekao, jest, točno je da je g. Mrsić ovaj zakon predložio prije 6 mjeseci kad nismo ni znali za ovu krizu, ali svejedno i tada i danas, to nisu mala sredstva, to značajno povećava ukupna izdvajanja za mirovinski sustav, koja bi trebala ili izdvojiti iz proračuna ili kroz doprinos za mirovinsko osiguranje osigurati u Zavodu za mirovinsko osiguranje u RH. Prema tome, to je nešto o čemu treba voditi računa posebno u ovom trenutku kada govorimo o potrebi osiguranja sredstava za isplatu i plaća u javnom sektoru, za isplatu mirovina, za isplatu potpora koja su upućena svim, odnosno negdje oko pola milijuna zaposlenika u Hrvatskoj, odnosno za 10 tisuća poduzetnika koji su pogođeni neposredno ovom krizom. Što se tiče prijedloga koji se odnosi na žene koje imaju djecu i skraćivanjem radnog vijeka, odnosno vremena provedenog na radu, ja mislim da je ova mjera koju je Vlada predložila, da je ona prihvatljivija, po meni je bolja jer negdje za dvoje djece pretpostavlja prilikom odlaska u mirovinu za 2% povećanje mirovine, a s druge strane se odnosi i na očeve, ukoliko, jasno, su oni korisnici mirovina. Prema tome, ja kad uspoređujem jednu i drugu mjeru i ovu koju je g. Mrsić predložio i koju smo već usvojili kroz mirovinsku reformu, meni se čini da je ova mjera prihvatljivija. Pa preda tome, u tom smislu razumijem razloge zbog kojih je Vlada odbila prihvatiti ovaj prijedlog izmjena zakona.

Zato ću vas ja sad konkretno pitati, samo mi recite da li smatrate da ovaj sustav mirovinski koji danas imamo u Hrvatskoj, uz sve ove promjene koje je Vlada radila zadnje 3 godine pošten i pravedan prema ljudima koji rade 30, 35 godina i odvajaju i na kraju odu u mirovinu za iznos koji imaju mirovinu. Da li je to danas pošteno i da li ovi prijedlozi kolege Mrsića ispravljaju određeni dio nepravdi ili su baš potpuno bez veze i nerealni. Kolega Đujić, mirovinska reforma koja je predložena je bila poticajna i htjela je što više zadržati osiguranika u radnom odnosu jer je činjenica da prema podacima, ja bih htio da se to možda i izdvoji, da u Hrvatskoj umirovljenik koji je išao u punu mirovinu ostvari 70% prosječne plaće. Ostvari 70% svoje plaće koju je ostvarivao dok je radio u sustavu, u radnom odnosu. Dakle, to nije malo. Da, da, 40 godina staža vam iznosi prosječna mirovina 70% njegove plaće. To nije malo, ja znam da bi bilo bolje da je više, ali ako ideš u mirovinu sa punim radnim stažom, ostvariš 70% svoje plaće. To je otprilike podatke koje sam ja dobio kada smo raspravljali o mirovinskoj reformi.

Dobro. Pa evo na kraju u ime Kluba zastupnika SDP-a ću reći da ćemo mi podržati ovaj prijedlog još jednom i da smatramo da ovi prijedlozi kolege Mrsića ispravljaju jedan veliki dio nepravdi prema našim građanima i naglasit ću da je ovaj dio, da je ovaj prijedlog kolega Mrsić predložio prije 6, 7 mjeseci u znatno boljoj ekonomskoj situaciji, ali, evo, sad ću se referirati na ovu zadnju raspravu kolege Bačića. Recimo, kolega Bačić je sad rekao tko ostvari puni staž ima 70% svoje plaće, ja bi volio vidjeti od ukupnog broja umirovljenika, koliko je tih sa punim stažem. Pa koliko je u postotku od toga? Dakle, nema više socijalizma danas kolega Bačiću. To su rijetki petci. Dakle, ... [[Upadica se ne čuje.]] pa ne znam baš, ne znam baš, možete vi, dajte me demantirajte s podacima. Pa evo, ona, oke, nek me demantira.

Ne, kažem, ne, to je u kontekstu moje rasprave da nema više socijalizma [[Upadica Radin: E to, dobro, mislim.]] E, to govorim [[Upadica Radin: Uzimam na znanje.]] Evo, recimo, neko bi u socijalizmu počeo radit s 18 g. i radio bi do 50, 60 g., možda i manje i bio je siguran, relativno sigurniji nego danas da neće ostat posla. a danas ljudi moji, evo, sad pa nama je krenula situacija preko noći, koliko je ljudi ostalo bez posla. Nebitno je sad to sve. Kolega Bačiću, vi ste recimo imali priliku sa svojoj reformom možda i pomaknut te granice ali ne na način ko što ste ih vi više pomicali da ljudi još više moraju radit, do 67 g., nego možda se moglo to malo i smanjit pa da onda ljudi bolje žive. Ali uglavnom, mirovinski sustav u RH, još jednom ću ponovit, uz sve ove izmjene i reforme, a u konačnici, vi ste dobili potpise protiv reforme koju ste predlagali od velikog broja hrvatskih građana pa ste na kraju od toga i odustali, to nije bezveze, dakle opet se vraćamo sad na tu priču. Šta baš ljudi, niko ne razumije to šta vi pričate da je to sve super. Znači vi govorite, sve je super, ova Vlada super radi, predlažemo odlična rješenja, jedino ljudi to ne shvaćaju, ne mogu to razumjet. Tako da očito je tu neki problem u komunikaciji ili u shvaćanju ljudi ili su baš svi bedasti pa ono, ne razumiju. Ali današnji mirovinski sustav nije pošten i nije pravedan. I sama ova rečenica Fond međugeneracijske solidarnosti se samo tako zove, tu solidarnosti nema ni „s“ I još jednom ću reć, kolega Mrsić je dao jedan jako dobar prijedlog kojim ima čitav niz stvari unutra koji ispravljaju određene nepravde, žao mi je što je to Vlada odbila i što je to odbila u 11. mj. prošle godine kada je financijska situacija bila puno bolja u Hrvatskoj. Da je Vlada tada dala pozitivno mišljenje na ove prijedloge pa da danas mi o tome raspravljamo, pa kažemo gledajte, okolnosti su se promijenile, proračun se puni slabije, imamo krizu, imamo pad prihoda, ajmo razgovarati pa možda da se to generira odnosno da se to promijeni dio tih želja jer danas nije vrijeme, ja bi to razumio ali Vlada već u odličnoj situaciji za hrvatsku državu, financijskoj rekla „ne“ i onda je za ove prijedloge kolege Mrsića i onda ja tu vidim da u biti nije bilo ni volje da Vlada ispravi te određene nepravde. Uz svo respektiranje onoga što je Vlada napravila u ove 3,5 g., evo, uz sve to, ali nema tu, ja ne osjetim istinsku želju da se mirovinski sustav u Hrvatskoj riješi i napravi pravednim. Evo, ljudima radite sad ove ankete, svako malo istraživanja nekakva su na televiziji, pa evo nek neko napravi istraživanje među umirovljenicima koliko su zadovoljni mirovinskim sustavom u RH i mladima, mojoj generaciji koliko misle da će bit sigurni kroz ovakav mirovinski sustav, koliko će ih ostvariti mirovinu i koliko može mirno spavat da zna da će tu mirovinu dočekat. Pričamo o iseljavanju, jedan veliki dio mladih ljudi odlazi u druge zemlje van samo zato čak ne i zbog plaće, nego da bi stekli mirovinu. Recimo, u ovoj Irskoj u koju odlazi veliki broj ljudi, tamo ako radite 5 g. u kontinuitetu, neovisno šta radite, imate zajamčenu minimalnu mirovinu od 800 eura. Pa ja sam pričao s kolegama iz svoje generacije, otić će tamo, 5 g. će raditi, zna da ima 800 eura pa će se vratiti u Hrvatsku. Ima minimum taj koji ima. To u Hrvatskoj neće imat sa 40 g. radnog staža i starosnom odlaskom u mirovinu iz današnje perspektive, neće. E to moramo mijenjati. O tome govorim.

Ma ja baš volim ovako kad se rasplamsa rasprava pa onda počnemo iznositi sustavno loše i proizvoljne podatke. Mi razumijemo, ne plaća država 18 milijardi kn više od onoga što se ubere za doprinose zato što je eto dobra, što radi dobročinstva, nego zašto što se obvezala postojećim zakonima. Dakle ukupno 6 milijardi košta 170 000 mirovina po posebnim propisima, od kojih je otprilike 3 do 3,5 milijarde pokriveno uplatama doprinosa, ostalo nije pokriveno. Obvezala se država i za 250 000 mirovina umirovljenika koji nisu imali sreću živjeti kod poslodavca gdje je bila visoka plaća nego su njihove uplate doprinosa ispod najniže mirovine dakle, sada je to nekih 70 kn puta godinu staža, i za njih isplaćuje država kao socijalni efekat i socijalnu zaštitu, kategorije najniže mirovine milijardu kuna. I 6 milijardi je tranzicijski trošak prebacivanja 5% uplate doprinosa u II. mirovinski stup.

Bi, ali mi imamo nasljedstvo međugeneracijske solidarnosti i toga se moramo držati i unaprjeđivati, prema tome, moramo stvoriti institut obiteljske mirovine. Mi imamo milijun 250 okruglo ili otprilike isplata mirovina od kojih 160 000 ili ne živi ovdje ili još ima jedan dio mirovine iz Europe, iz drugih zemalja, dakle to su mirovine razmjene po međunarodnim propisima. Dakle nemojmo se igrat i ajmo reć onda koliko to imamo mi danas umirovljenika koji su samo radili po Zakonu o mirovinskom osiguranju i imaju pravo, imamo iz 970.000 i oni su nama u fokusu interesa i njihove obiteljske mirovine su nama u fokusu interesa jer obiteljske mirovine ovih drugih ili će se povezati na ovaj zakon ili već oni imaju pravo na obiteljske mirovine i po mirovinama akademika i po policijskim službenika itd., dakle o tome se govori u ovom zakonu, ne govori se o ničem drugom. Ja nisam završio dok sam raspravljao prije u ime kluba vezano o sadržaju ovog zakona, nisam završio u dijelu koji se to nonsens dogodio da 2008.ukinemo 0,15% po mjesecu daljnjeg ostanka u svijetu rada za one koji su otišli u mirovinu sa 60/41 dakle njima smo priznali kao dugogodišnji staž da idu bez penalizacije. I zašto ih nismo još dalje motivirali da ostanu sa 0,15 po mjesecu daljnjeg ostanka u svijetu rada, zašto ih nismo motivirali da ostanu da dobiju 4,5% nakon pet godina veću mirovinu, da skupe 46 godina staža, zašto? Ne, nego smo nagradili one koji su otišli odnosno koji će raditi od 65.do 70.oprostite i to ne malo nego 0,34% po godini staža.

Oni koji rade nakon 65., to su oprostite suci, liječnici, odvjetnici itd., itd., ta mjera je na snazi, taj apsurd ja ne mogu razumjeti, ne mogu razumjeti da one ljude koji su mlađi, koji su mogli doprinijeti biti u gospodarstvu ne stimuliramo da ostanu u svijetu rada, a stimuliramo ove poslije 65. Pa naravno da su radne aktivnosti jače izražene i radne sposobnosti od 60.do 65.nego od 65.do 70., to je ja mislim svakom u ovoj sabornici jasno. Ovdje se to želi ispraviti i zato ćemo između ostalog podržati ovaj prijedlog zakona. Gospodin Branko Bačić također završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Ja se mogu složiti s vama da je nezahvalno uopće raspravljati na način da se govori o mirovinskom sustavu koji ima svoje dubioze, svoje nasljeđe i gdje su mirovine niske. Braniti bilo što, što u startu podrazumijeva ne povećanje mirovine nije dobro i nema te zahvalne pozicije u kojoj ti možeš reć ne treba nešto napraviti, a što bi za jednu godinu u idućoj godini podrazumijevalo oko milijardu i 120 milijuna više u mirovinski sustav. Ali to na stranu, ali s druge strane moramo biti do kraja točni i precizni kada govorimo o postojećem sustavu. Tako isto nije dobro ovdje s ove govornice davati iskazivati podatke kako bi učinio što je više moguće nužnim i potrebnim donošenjem ovakvog jednog zakona.

Ali isto tako treba reći da ta mirovina podrazumijeva i prosječnog umirovljenika koji ima 30 godina staža.

Prema tome, ja tvrdim mirovine su male, često puta i nedostatne itd., itd., ali onda moramo govoriti o točnim podacima. I kada govorimo o ovome što je kolega Mrsić ovdje predložio ja mislim da on koji je vodio taj sustav 4 godine jako dobro zna koliko se u Hrvatskoj izdvaja za mirovine po posebnim propisima i u onom dijelu koji ti isti umirovljenici primaju temeljem doprinosa dok su plaćali dok su svoj posao obavljali i plaćali doprinose i koliko je da bi ukupnu masu tih sredstava isplatila država potrebno izdvojiti iz državnog proračuna. Pa se zna da je to negdje oko 2 milijarde ne znam i 700, 800 milijuna je država treba reć da je to jasno se izdvaja kako bi mogla, ono što je kolega Đujić rekao, te mirovine koje je ona propisala zakonima i koje je dala sama sebi obvezu, što je rekao gospodin Hrelja, mi moramo izdvojiti oko 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Ali da napravite anketu u državi koliko treba za mirovine koje nazivamo povlaštenima, a ne mirovinama po posebnim propisima kako se one pravilno nazivaju, pri tome se targetiraju u pravilu samo mi ovdje saborski zastupnici i drugo nitko, možda niko nikada nije spomenuo akademike, a da ne govorim neke druge profesije, onda se govori o podatku od 6 milijardi kuna ili 6,5 milijardi kuna za te mirovine. I ja mislim da smo mi ti ovdje u HS-u neovisno iz koje političke stranke dolazimo kada govorimo o tome, nastupati s pozicije daje to država za to osigurava sredstva u državnom proračunu to je puno, slažem se.

Hvala lijepa. I sada na kraju u ime predlagatelja govorit će kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Pa drago mi je da se razvila diskusija i da smo svi svjesni da u mirovinskom sustavu treba neke stvari promijeniti i neko ko je bio 4 godine ministar itekako dobro zna kako sustav izgleda i što bi u sustavu trebalo mijenjati. U ona vremena kada se ima sredstava da se to mijenja onda se to treba tada raditi, a ne u vrijeme kada nema sredstava definitivno onda je u to vrijeme vrlo teško i komplicirano bilo šta napraviti u mirovinskom sustavu jer promjene u mirovinskom sustavu se ne vide odmah sljedeću godinu nego se vide za 5, 6 ili 10 godina. No, da krenemo oko te famozne priče oko mirovina po posebnim propisima, povlaštenih mirovina najprije da raščistimo pitanje braniteljskih mirovina i tih partizanskih mirovina, mislim da se to o puno stvari pokušava imputirati. Od 2005.do 2010.godine broj braniteljskih mirovina je narastao sa 35.000 na 70.000 da to je u vrijeme kada je bio HDZ na vlasti. A broj partizanskih mirovina, da ih tako nazovemo od 2014.je bio 20.401, a sada je 9.798 ako sam uspio prave brojke pronaći, dakle upola manje što je logično jer biologija čini svoje. I od tih 9.798 partizanskih mirovina, obiteljskih je 7.755 jer one se nasljeđuju, starosnih je 1.400, invalidskih je 321 onda se ljudi počnu pitati koji su to partizani koji imaju starosne mirovine ili invalidske mirovine.

Evo to je ta nekakva istina koju moramo stalno ponavljati da smirimo ove žestoke desničare.

A u isto vrijeme se zaboravlja da imamo 6.782 mirovine HVO-a za koje smo izdvajali 240 milijuna kuna sa Medvedovim zakonom koji je stupio na snagu 1.1.2019.ta se brojka penje na 350 milijuna kuna. Dakle, to se pomalo zaboravlja. I ono što je najgore imamo negdje 10.000 novih zahtjeva za braniteljske mirovine skoro 30 godina nakon rata. I sve to opterećuje sustav i cijelo vrijeme govorimo da nam fali 12 milijardi u sustavu i kada ja govorim s ove govornice i kolege koje kažemo da je to problem mirovinskog sustava jer on daje „lažnu sliku“ da u mirovinskom sustavu nedostaje novaca jer ono što je kolega Hrelja govorio, a i ja sam cijelo vrijeme ponavljao, da je država svojim zakonima omogućila da određeni dio građana Hrvatske ima pravo na tu nekakvu povlaštenu mirovinu po posebnim propisima i da je za to trebalo osigurati novce iz sustava koji nije mirovinski. Mirovinski ostaviti samo na onaj dio koji je vezan uz doprinose. Primjer su braniteljske mirovine, dakle vi ih sada cijelo vrijeme vodimo ih pod mirovinski sustavom, ali je Vlada prije prošle ili pretprošle godine kada je trebala povećati postotak doprinosa za obranu jer NATO zahtjeva da imamo 2% BDP-a u obrani, onda je ove mirovine braniteljske uvalila u proračun Ministarstva branitelja gdje su i inače trebale biti, da umjetno poveća taj postotak da kaže eto mi se približavamo NATO standardima izdvajanja, koliko izdvajamo sredstava za obranu. Što se tiče mirovina i ovo što se sada gospodin Bačić i uvažena državna tajnica se hvale sa 12% povećanja u isto vrijeme u Hrvatskoj su mirovine povećane za 24% E, to znači da ste morali ono što smo mi govorili, morali ste korigirati švicarsku formulu jer očito da mirovine ne rastu sa povećanjem plaća što i je u toj formuli kvaka, da li ćete to vezati uz porast plaća pa će mirovine se vezati uz porast plaća što je u ovom trenutku dobro kada rastu plaće, ali šta kada je kriza i plaće ne rastu, a raste inflacija, šta ćete onda sa mirovinama.

Vlada se sada pokrila ušima u travnju jer sada državna tajnice ne dižete na najveća zvona koliko rastu mirovine jel mirovine su narasle 0,7% 27 kuna.

E sad kada je u travnju porasla 0,7% odnosno 27 kuna ništa, mir, idemo dalje. Tako da se ja ne bih hvalio s time da su mirovine porasle 12% nego bi rekao da je to u skladu sa onim što je po Zakonu o mirovinskom osiguranju. Da su one porasle 24% pa da je država našla načina da doda još 12% e onda bi ja rekao, svaka čast digli ste mirovine. Zašto ovo sve govorim? Zašto treba raščistiti mirovinski sustav od ovoga? Da nam ta razlika između doprinosa i sredstava za mirovine bude manja, što bi nam onda omogućilo da u jednom trenutku dođemo do situacije da podignemo aktualnu vrijednost mirovine jer to je ključ. Ako podignemo aktualnu vrijednost mirovine za 10%, državna tajnica to zna to su ogromni novci, ali to je pravo povećanje mirovine. Da li će se to ikad desit? Ne znam.

Što se tiče razdvajanja mirovina i to je poanta koju smo cijelo vrijeme govorili, da nismo mi protiv branitelja, ali dobro HDZ i ekipa su to iskoristili pa smo dobili šator i plinske boce, nego je to način kako ćemo u mirovinski sustav napraviti transparentnim da onda možemo napraviti pomake, između ostaloga dati obiteljske mirovine, između ostaloga dati više novaca kada se odlazi u mirovinu i to je nešto što je trebalo biti i vi ste napravili to što ste napravili jer vam je bilo u interesu i sada ste očito u problemu što se toga tiče. Ja ne bih licitirao sa ovim dijelom koji je vezan da kod onih koji imaju 40 godina radnog staža imaju 70% plaće, to imaju oduvijek, od vremena socijalizma do sada. I ako pogledate povijesne podatke udjela plaća u mirovini kada ste odlazili u mirovinu i u vrijeme socijalizma je to bilo 70, 80, 90% za staž, dakle za 40 godina radnog staža i to je ostalo i sada.

Gospodin Bačić će odmah replicirat na to.

Ali ako pogledate zadnje podatke, to državna tajnica nije rekla, prošlu godinu prosječna dob hrvatskog umirovljenika je bila 32 godine i 8 mjeseci. Znači idemo prema onome, Nijemci su na 37 mi ćemo vjerojatno negdje ćemo doć na 35, prema tome nismo mi daleko od Njemačke. Ali ovo je ono što nosimo kao nasljeđe prošlosti i to nećemo nikako moći maknuti. S druge strane ovih 30 godina radnog staža koji se računa ubrajani su i branitelji. Mi smo branitelje također ubrojili u ovaj dio. Omogućavanje da branitelji odlaze u invalidsku mirovinu smo iz sustava makli jedan veliki broj skoro 56.000 ili skoro 60.000 ljudi koji su bili radno sposobni. To je bilo vjerojatno najjednostavnije da se kupi biračko tijelo i da se na taj način osigura da imate jasno stabilni dio koji će glasati za vas. Ovdje napominjem još jedan problem koji će se javit, a to je problem Medvedovog zakona o pravima branitelja. On se sada već vidi jer i po tom zakonu svi oni koji imaju nešto braniteljskog staža kada odlaze u mirovinu imaju pravo na zajamčenu minimalnu mirovinu ili imaju pravo na dodatak što jasno da povećava iznos koji treba za mirovine. I to se opet mora iz proračuna, dakle neće se moći iz doprinosa.

Negdje se računa da će biti oko 250.000 koji imaju braniteljski status koji su nastavili dalje raditi da će imati onda taj dio u svojoj mirovini što jasno da će imati opterećenja na mirovinski sustav. Sve su to stvari koje smo mi i prepoznali u ovom zakonu i htjeli smo da osim tih stvari koje nas čekaju ovdje gledamo unaprijed i da u tome riješimo probleme u prvom redu obiteljsku mirovinu jer mislim da to treba riješiti. Sa dvije su na granici siromaštva, a kada izgube jednu onda su debelo ispod granice siromaštva i nije mi jasno zašto to Vlada nije htjela. Malo mi je čudna ta konstatacija ja ću još jedanput pročitat, molim da državnu tajnicu da valjda to više nikada ne spominje se jer se kaže da „Hrvatska ima jedan od najblažih uvjeta za ostvarivanje obiteljske mirovine te uz Republiku Sloveniju najviši postotak za ostvarivanje obiteljske mirovine od 70% Hrvatska je što se tiče mirovinskog sustava neovisna o EU, mi sami određujemo kakav će naš mirovinski sustav bit i da li je on najblaži, da li je on liberalan i ovo, koga briga. To je briga naših građana, nas ovdje, ali nije briga EU i EU nam neće nikad ništa reći što i kako ćemo mi raditi sa svojim mirovinskim sustavom. Tako da mi je neobično ovo obrazloženje koje stoji uz to zašto Vlada ne prihvaća da kada jedan bračni drug umre da drugi naslijedi 50% obiteljske mirovine ili model koji je predložio kolega Hrelja koji ide istim pute. Dakle mi smo prepoznali problem pa imamo dva način kako ga želimo riješiti. Prozirno je ovo od strane Vlade da nedostaje milijarda kuna za to. Ne nedostaje, stvar je u tome kada sam ja dao zakon, dakle zakon je dan u 10.mjesecu bilo je vremena da se taj dio uključi u proračun i projekcije proračuna, prema tome, to je samo izlika Vlade zašto nije željela prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Nadam se da smo dali sa ovime određene prijedloge Vladi ili barem neke ideje, mada je prekratko vrijeme da se bilo šta razriješi. Što se tiče nacionalne naknade, ja ih ne bih nazvao nacionalna mirovina, ja i moja stranka Demokrati vrlo često stojimo na tome da ona nema šta raditi u mirovinskom sustavu i da čak ne bi trebala biti vezana uz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava jer ona nema veze sa mirovinskim sustavom i ona je dio socijalnog paketa i mora biti dio socijalne. Nemojmo je zvati nacionalna mirovina jer nema nikakve veze jel s time ćemo onda samo destimulirati ljude da ulaze u tržište rada jer kaže zašto bi ja radio kada dođem u određenu dob dobit ću od države toliko i toliko novaca, prema tome to je i destimulirajuća mjera. Treba biti vrlo oprezan s njom, a pogotovo što veliki dio tih ljudi koji kandidiraju za nacionalnu mirovinu ustvari već i imaju određeni dio od strane socijalnog sustava, dakle ili socijalnu pomoć ili nešto drugo. Žao mi je što evo Vlada nije imala sluha da prihvati ovaj prijedlog zakona, ali ćemo vidjeti u buduće kako će se stvari ponašati.

Kolega Mrsić uvijek je lako naći izgovore i izgovori uvijek mogu biti nije vrijeme, to puno košta, nema novca. A izgovori bi mogli biti recimo kada bite vi osjetili nekakvu volju kod Vlade odnosno kada bite vi osjetili da oni stvarno istinski nešto žele promijeniti, a da nije neka situacija. Ali ja po postupcima Vlade i po odgovoru recimo zašto se ne prihvaćaju ovi vaši prijedlozi, nemam dojam da uopće Vlada želi mijenjati ove stvari i ove probleme. I dobro ste spomenuli ovaj dio gdje je u uvodu rečeno da Hrvatska ima najfleksibilnije uvjete i kako se uspoređujemo s nekim zemljama. Evo potpredsjedniče vi me ispravite, u Italiji kada je u pitanju obiteljska mirovina jedan od supružnika kad umre ima svoju mirovinu i 70% od supružnika, ne ili, ili nego evo ispravite me ako griješim. Zašto recimo ne bi taj primjer naveli u Vladi pa mi težimo ka tome npr. da i u Hrvatskoj imaju umirovljenici kada jedan od supružnika umre i jedno i drugo jedno i drugo je plaćeno u državi. Tako da mislim da bi to trebao biti put razmišljanja, a ne ovo mi smo najbolji u ovom pa to je to. Hvala lijepo.

Da, ako možemo dati za 6.782 pripadnika HVO-a negdje oko 350 milijuna kuna godišnje onda vjerojatno možemo i za obiteljske mirovine naći novce u mirovinskom sustavu. Prema tome, novaca za to ima u sustavu samo u sustavu treba stvari racionalizirati, država treba postati jeftinija i to sami znamo, a ne da unutra krcamo samo što više zapošljavamo i u županijama i gradovima i to je ključ svega ovoga. Ali što se tiče obiteljskih mirovina, mislim da je to nešto što i mi u oporbi, a i HDZ bi trebao ostvariti prije nacionalne mirovine jer nacionalna mirovina je nacionalna naknada, a ne mirovina je vezana uz socijalu, ne znam zašto je Vlada sad krenula tim putem, a obiteljska mirovina je nešto što treba napraviti pod hitno i novaca će se nać. Ako se nalazi za HVO naći će se i

Hvala lijepo. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, pa vrlo je jednostavan razlog, HDZ s time kupuje glasove i to je vrlo jasno jer ukidanje razdvajanja mirovina je bilo samo zato da se kupi braniteljska populacija koja je osjećala nesigurnost da su njihove mirovine na neki način ugrožene iako je po zakonu bilo vrlo jasno da nikakve ugroze u tome nema. Braniteljske mirovine de facto ostaju jedine mirovine po posebnim propisima i one jedine će rasti, sve druge će padati jer prvo biologija čini svoje i nema novih zahtjeva. Saborske mirovine smo tu ukinuli na moj prijedlog i prijedlog vlade Zorana Milanovića, dakle saborskih novih mirovina nema.

Moje poštovanje. Gospodine Mrsić, gledajte vi ste rekli da će se morati formula korigirati i usklađivanje itd., a vi ste radili na toj formuli i ja sam s vama radio na toj formuli ona je samo modificirana da se direktno sada od 2018.primjenjuje, a ne sa odgodom i ja znam da je formula dobra, ali postoji drugi problem. Postoji 260 nešto malo manje tisuća najnižih mirovina, postoji stampedo na tržištu rada, neplaćanje doprinosa i te mirovine i to vi ne možete korigirati sa formulom usklađivanje. Vi morate činiti nešto drugo, vi morate ukinuti penalizaciju za te najniže da bi one porasle, tih ljudi oni su najugroženiji u mirovinskom sustavu. I još jedno provokativno pitanje, dajte mi vi kao bivši ministar recite, postoji kategorija pripadnika domovinske vojske, ali dajte me na neki način naučite me gdje postoji precizno definiran taj termin tko je pripadnih Hrvatske domovinske vojske, a prava su unutra? Hvala lijepo. Kolega Hrelja, radili smo zajedno na formuli, ona nije idealna ali samo sam htio upozoriti da evo sad kad rastu plaće toliko da formula ne drži vodu baš do kraja, ona ispravlja nepravde, ali ne do kraja i da treba razmišljati o načinima kako to riješiti. Jedan od načina je pitanje najnižih mirovina i penalizacije najnižih mirovina oni su najugroženiji i to je problem koji je evo i ova Vlada trebala adresirati, ali ne preko sustava nacionalne mirovine. Što se tiče domovinske vojske unutra su domobrani, ustaše, svi oni koji su bili na nekoj suprotnoj strani, a nisu bili partizani, ali to nigdje ne piše. Dakle u tom papirima dovoljno da vam je neko potvrdio da ste vi bili u domobranima tada i tada, dva svjedoka, vi ste dobili mirovinu kao pripadnik domovinske vojske. Na taj način je HDZ unutra stavio i ustaše i sve ostale, stavio ih je pod tu kategoriju jer jednostavno na taj način nije mogao kako drugačije riješiti te ljude. Gospodin Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mrsić vi ste ovdje obrazlagali kako je dobro da je što je moguće više umirovljenika sa dužim radnim stažom jer da to automatski povećava mirovinu. I vi ste se kao ministar zalagali pa ste propisali da će se od 2038.godine ili sedme godine ići u umirovljenje sa 67 godina da bi kroz mirovinsku reformu koja je bila na tragu da se ostane što je moguće više u svijetu rada, da se relaksira ako tako mogu reći mirovinski sustav i učini održivim, vi ste bili onaj supotpisnik da se takav stav, po meni ispravan i pravilan pristup, da se ukine. I sada dobili smo to da je temeljem referendumskih inicijativa se izmijenio zakon na način da je sada vraćen i ukinut i vaš prijedlog kojega ste vi potpisali jel tako.

I to je način kako smo mogli da ljudi ostanu duže u svijetu rada. Vaš ministar Pavić je ničim izazvan krenuo ovim putem i uništio to što smo mi dogovorili i sa sindikatima i sa socijalnim partnerima. Dakle, još jedanput gospodine Bačić, ja nisam potpisao inicijativu da se ide u referendum i molim da to zapamtite jel to vaši iz HDZ-a vi kao predsjednik kluba valjda recite svojima da to već jedanput tu lažu ne maknu jer ja ipak svoju vjerodostojnost čuvam. A što se tiče samog zakona, niste trebali dirati Zakon o mirovinskom osiguranju, a išli ste ga dirat samo zbog branitelja jer su vas branitelji stisli da dobijete što više glasova od njih.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204.

I sada će gospođa Anka Mrak Taritaš zastupnica i predlagateljica ovoga zakona uzeti riječ. Izvolite.

Neće mi niko zamjerit ako se našalim doktori i oni drugi, vidim da su ove jake snage ove doktorske, a mi smo oni drugi koji smo eto ipak tu, ali nećete mi zamjeriti što sam se Evo, mi smo danas uspjeli dobiti i mišljenje Vlade, još istinabog je friško ispod čekića pa ću u jednom trenutku kada ću obrazlagati prijedlog se referirati i na toga. Mi smo ovaj prijedlog izmjene i dopune Zakona uputili 13.ožujka 2020.to je bio petak kad se je sastalo prošireno predsjedništvo HS-a i zaključili da će i Sabor raditi u jednim određenim uvjetima, tek idući tjedan od srijede odnosno četvrtka su bile za razinu Hrvatske uvjeti. No, to smo predložili u trenutku kada se je već problem samoizolacije pojavio kao jedan ozbiljan problem. Već na jednu od prvih izlaganja ministra Beroša, mislim da je to bilo u Varaždinu ga je neko pitao kada je neko u smoizolaciji dobiva naknadu za ta dva tjedna u iznosu od 2.125 kuna i što namjerava učiniti. I tada je bio nekakav nemušti odgovor da će vidjet, da ne zna, da to nije iz resora njega da će vidjeti i sve ostalo. Ono što mi odnosno što ja u ime GLAS-a i u svoje tražim danas i predstavljam je taj Prijedlog izmjene i dopune Zakona o obveznog zdravstvenom osiguranju. Ne moram posebno naglašavat da je ovaj prijedlog povezan sa situacijom i krizom uzrokovanom korona virusom. Jedna od posljedica širenja odnosno mjere sprečavanja širenja virusa za mnoge naše sugrađane je i određivanje samoizolacije, ne samo zato jer su bolesni nego zato što postoji sumnja na bolest ili mogućnost da su bolesni jer se zaraza pojavila u njihovoj najbližoj okolini. Ljudima koji su u samoizolaciji u velikom broju slučajeva i dijelom ili u potpunosti je onemogućen rad. O čemu se zapravo radi?

Prevedeno na jezik koji možemo svi lakše razumiti, ona je za mjesec dana u iznosu 4.257,28 kuna mjesečno, a za dva tjedna samoizolacije ne može biti veća od spomenutih 2.125,00 kuna. Drugim riječima, osoba koja možda ili vjerojatno nije bolesna, ali po naredbi mora biti doma dva tjedna će dobiti naknadu u ovom navedenom iznosu. Što je ovdje ključni problem zbog kojeg predlažemo dopunu zakona? Ključni problem je u tome da ovakva odredba propušta upitati se koji je njen osnovni smisao. Po mom mišljenju osnovni smisao samoizolacije sa se spriječi širenje odnosno smanji mogućnost širenja zaraza. I to je u redu, to je cilj koji je opravdan ili se barem svi slažemo da je opravdan i da u tom dijelu nema spora. Ali drugo pitanje je, postiže li se ovako mjerom tako određeni cilj? Moj odgovor na to pitanje i zato i predlažem dopunu zakona je ne. Svakako ne bez vidljivog rizika da će ta mjera na različite načine biti izigrana. Vrlo jednostavno, financijski gubitak kojim se određena ljudi koji se nalaze u samoizolaciji, nepotrebno povećava rizik od širenja bolesti, zbog straha od novčane štete oni bi mogli pokušati izbjeći propisivanje ili se u ekstremnim slučajevima ne pridržavati. I time zapravo nepotrebno dovodimo u rizik mjere koje se općenito provode sa sprečavanjem širenja virusa i u koji se ulaže veliki napor i veliki državni novac. Umanjena efikasnost tih napora zbog ovakvih propusta nepotreban je rizik koji može u konačnici samo više koštati nego da smo u startu stvari posložili kako treba. Dakle, ovim prijedlogom dopune zakona koji vam predstavljam određuje se da naknada za zaposlene u vrijeme samoizolacije bude 100% od osnovice za naknade plaća. Takva odredba nije nepoznata, sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju je naknada u 100%-nom iznosu predviđena npr. za privremenu nesposobnost zbog ozljede na radu. Dakle, čak ni ne uvodimo nikakvo novo rješenje koje bi ovim zakonom bila nepoznanica, samo jedno od već postojećih mogućnosti primjenjujemo i za slučaj samoizolacije. Mene zaista zanima, a to je da li za vrijeme samoizolacije koje je propisano za liječničko osoblje odnosno za medicinske sestre, doktore koji su vrlo ugroženi, da li primjenjujete ovo ili primjenjujete odredbu koja bi definirala da je tu tema ozljede na radu, dakle oni su svojim radom morali otići u samoizolaciju, zanima me što je to što ste se tu odlučili i što tu je u primjeni? Bilo bi puno korektnije da to imamo ovako definirano. Inače da malo ne mogu odoliti onom zovu sirene pa da malo taj odnos Vlade, Vlada je deklarativno zaista zatražila od svih nas konstruktivan pristup i neku vrstu barem prešutno podrške za neke od ključnih poteza u ovo vrijeme. To je veliki zahtjev bilo koje Vlade prema opoziciji i sasvim iskreno posao opozicije nije da Vladi pomaže ili da joj olakšava život, upravo suprotno. I bilo bi vrlo opasno da zbog epidemije virusa se poremete ti odnosi koji su normalni i nužni za funkcioniranje demokratske države. Ali kritička uloga opozicije zajedno sa kritičkom ulogom medija je ključna, ali usprkos tome mi ja kada velim mislim naravno na cijelu opoziciju, ponašamo se konstruktivno i odgovorno, pokušamo svojim prijedlozima i idejama doprinijeti borbi protiv virusa i ublažavanje njegovih posljedica. Ali usprkos i zato sam i rekla deklarativno pozivu, Vlada na našu konstruktivnost i na naše napore ne nalaze na plodno tlo. Nismo se ni milimetra odmakli od starih navika da ne može proći samo zato jer je prijedlog opozicije, a to nije dobro. I danas evo još friško ispod čekića mi smo dobili odgovor, Vlada je danas bila na sjednici, gdje Vlada odgovara i predlaže HS-u da ne prihvati predmetni prijedlog zakona. I sad razlozi zašto su kaže: „U odnosu na navedeno Vlada RH ukazuje na to da predlagatelj nije procijenio iznos potrebnih sredstava za provedbu predloženog zakona niti izvore sredstava iz kojih bi zavod osigurao potrebna sredstva, a s obzirom da zavod raspolaže određenim sredstvima koje su namijenjene za troškove zdravstvene zaštite i novčane naknade koje osigurane osobe mogu ostvariti u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, a isto su već raspoređena po aktivnostima financijskog plana za 2020.godinu, zavod predloženo povećanje naknade plaća neće moći provesti ako se ne osiguraju dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH“ Pa nismo mi ni mislili da se neće morat trebati osigurati dodatna sredstva. Očekivali smo zaista da se ozbiljno naš prijedlog shvati, očekivali smo da zaista se nekako vodi računa o tome, čak štoviše tog 13.ožujka smo imali najavljenu pressicu da predložimo naš prijedlog zapravo prijedlog je išao od mene jer smo tražili hitnu proceduru, no mi u odnosu na tad jer nam je na vratima bila ta nesretna korona i nekako apsolutno nešto što nismo znali ni koliko će dugo trajati, ni koliko mrtvih u Hrvatskoj može biti i koliko može biti oboljelih, mi smo rekli ok, nećemo sada uopće ići s tom pressicom i s tim van nego smo rekli dali smo taj prijedlog molimo Vladu da u setu svega što ima o tome vodi računa. Dakle, o kojem uopće financijskom opterećenju se može raditi? Prema službenim podacima u Hrvatskoj je jučer bilo 13.670 ljudi u samoizolaciji, ogromni broj ako zbog financija počnu izbjegavati mjeru, a vrlo mali da im se nadoknadi puni iznos plaće. Dakle, imamo toliko ljudi točno se može znati o čemu je riječ i ja gledajući, čitajući, promatrajući sve ovo mi se čini da je ta samoizolacija zaista izuzetno dobra mjera. Zamislite trgovca, neki koji su u samoizolaciji mogu raditi svoj posao, mogu raditi posao od kuće, vi koji ste liječnici ne možete, netko tko radi s ljudima tko je trgovac ne može. Prema tome, čini nam se i apsolutno smo sigurni da je ovo jedan prijedlog koji je mogao naići na plodno tlo, mi čak ne bi imali ništa protiv da je u onom setu mjera da se je Vlada odlučila i rekla ok, mi idemo s tim, mi bi se malo hvalili i rekli to je bio naš prijedlog, ali apsolutno podržavamo. No, do toga nije došlo jer ovaj odnos između pozicije i opozicije je apsolutno jednosmjerna ulica u kojoj ako podržavate ono što je Vlada predložila onda ste konstruktivni, a ako ne podržavate onda ste populisti, a ako imate i još nekakvu ideju i još nekakav prijedlog kako bi to moglo onda dobijete obrazloženje neki put s malo više argumenata, neki put s malo manje argumenata ali dobijete dodatno obrazloženje. Ono što smo mi još ovdje predložili je nešto što nam se učinilo da bi bilo neophodno potrebno da se jednako tako riješi, a to su osobe koje su se odlučile donirati pojedini organ. Dakle osoba koja je donirala ona za vrijeme kada se nalazi na bolovanju dobiva isti tu naknadu od već spomenutog iznosa koji sam nekoliko puta spomenula, a to je mjesečno u ovom trenutku 4.257,28 kuna, kada smo se već predložiti ovu izmjenu i dopunu zakona onda smo odlučili se i to promijeniti jer netko tko je odlučio donirati svoj organ bubreg dakle sve ono opće što je moguće, mislim da za vrijeme kada je na bolovanju treba imati 100% naknadu za vrijeme tog bolovanja. Kolegice i kolege, ima nas relativno malo, sada je zahvaljujući kolegi Đujiću malo nas je tu smo ravnotežu između doktora i svih onih ostalih, ali ja još jedanput nekako s ove govornice želim poručit slijedeće. Ovaj prijedlog je konstruktivan, dobronamjeran je, promišljen je. On omogućuje ostvarivanje temeljnog cilja oko kojeg se svi slažemo, a to je zaustavljanje koronavirusa i ispravljanje jedne očite nepravde. Stvarno ne vidim razlog da se ne prihvati. Ako želite konstruktivnost i zdrav razum s naše strane, pri tom mislim strane oporbe, onda morate i vi biti spremni na konstruktivnost i zdrav razum. Nemojte da u ovo doba koronavirusa, u ovo doba kad ne znamo svi zajedno što nas čeka, koliko to dalje mora ići, da taj odnos između oporbe i vladajućih ostane jednosmjerna ulica. Ali, ona može i ostat jednosmjerna ulica u ovom saboru, ali pomognite našim građanima, pomognite, dakle samoizolacija je zasigurno jedna od dobrih opcija, pogotovo kad se borimo protiv nepoznatog na način na koji se je to radilo u 19. stoljeću. Dakle, smanjenjem kontakta, da međusobno nemamo kontakte, da smo doma. Prema tome, ovo je jedan od prijedloga koji apsolutno možete prihvatit. Vi to ne želite prihvatit jer svi smo se promijenili u doba ove koronavirusa. Nemojte da jedini koji se nisu promijenili je vladajući HDZ i da ste tvrdoglavi, a u konačnici se tvrdoglavite na račun naših sugrađana.

Kolegice Mrak-Taritaš, ovo je dobar prijedlog, kao i niz prijedloga koji su u ovom periodu došli od strane opozicije i to stvarno dobronamjerno. Međutim, ja mislim da nijedan prijedlog opozicije, nijedne, nijedne stranke opozicije u ovih mjesec i pol dana od strane vladajućih nije prihvaćen i imam dojam da neke stvari su prihvaćene kasnije kao prijedlozi Vlade i s tim nemam problem i ponovo ću ponovit u ovom visokom domu da je ovaj problem pitanje koje se tiče svih građana, ne ljevih, desnih, virus ne pozna vladajuće i opoziciju i da bi svi trebali zajedno djelovati, da svi imaju dobrih prijedloga, ali bojim se da Vlada ovakvim odbijanjima šalje lošu poruku i to je ta priča o jednosmjernoj ulici o kojoj govorite. Rekli ste, osvrnuli ste se na ovo mišljenje Vlade da zavodu nisu osigurana dodatna sredstva, pa tek će se sad pokazat. Evo, ja sam danas čitao izvještaj ravnatelja zavoda koji kaže da je puno, puno manji broj bolovanja nego prošle godine, što znači da puno novca ide manje na tu recimo stavku i sigurno će u zavodu bit manje stavki iz kojih se ovom moglo namirit. Ali i s druge strane što ste i sami rekli mogla su se naći sredstva u proračunu ako bi bilo volje za to da se riješi. Ja nekako uvijek mislim da treba razmišljati šta je konačni cilj. Da li nam je konačni cilj da ljudi zaista ostaju odnosno onima kojima je propisana samoizolacija budu u toj samoizolaciji? Dal je konačni cilj države da ih financijski omogući da oni za ta dva tjedna dobiju naknadu koju trebati dobiti? Ako je to konačni cilj i to sam u izlaganju i rekla, a mogu i ponoviti. Nisam ja sujetna i nismo mi sujetni, pa mogli ste u onom paketu mjera koji su bili, ožujak koji je bio tako dosta nejasan, ali travanjski paket mjera, travanj jedan, nula, moglo se ić s tim prijedlogom, mi, ja bih odustala od ovog i rekla Vlada je krenula s tim prijedlogom i dobro je napravila. Tvrdoglavost nikad nikom nije ništa dobro donjela. Dakle, mi ovdje možemo koristiti ovu govornicu, možemo koristiti ovu sabornicu da međusobno razmjenjujemo mišljenje, stavove i ostalo. Ali iza ovog je u ovom trenutku više od 13600 ljudi.

Međutim, ono što je isto pitanje što će se opće desit sa našim sustavom sada kada popusti korona i kad vidimo koje će biti posljedice ovog, ove blokade koju smo imali u proteklih mjesec dana. Ovo je samo jedna izlika Vlade da ne da pozitivno mišljenje na ovo iako bi svaka Vlada i svaka razumna zdravstvena administracija dala pozitivno mišljenje i ovo promijenila. Ja se nadam da će biti pameti u Vladi ili HDZ-u da ako ne ide ovim zakonom da onda ide na drugi način da se promijeni. Znate kad nekom nešto poklonite onda taj kojem to poklonite kažete, pa i baš nisu neki novci. Ja sam sigurna da svakom onom koji se nalazi u samoizolaciji i koji bi za ta dva tjedna umjesto tih 2.100,00 kn primio pola svoje plaće bi apsolutno razumio o čemu je riječ. Ovdje više nije odnos vladajućih i opozicije jel je to, taj odnos koji se nije ni u jednom trenutku promijenio i mi možemo predložiti i da danas srijeda, četvrtak, 16 sati i 36 minuta, vladajući bi rekli to ste krivo naveli, trebale bi biti prijelazne i završne odredbe, mi smo se na to naučili. Ali ovdje je riječ o jednom konstruktivnom prijedlogu koji je imao sve elemente da se prihvati, ali evo ja sam iz tog obrazloženja pročitala razlog zašto se on ne prihvaća. Imala sam još prije podne dok nije bila sjednica Vlade neku malu nadu, no međutim nada me je napustila iza sjednice Vlade.

S ove strane su sve bivši ministri, osim kolege Đujića, al nadam se da će i on u nekoj budućoj perspektivi bit jedan od ministara, možda ne za dva mjeseca, ali dovoljno je mlad, možda i za 10.g. još će bit mlad. Dakle, vi ste govorili ovdje o 13600, dakle kad to pomnožite to je negdje oko 30 milijuna kuna, tamo ste naveli da nisu potrebna nikakva dodatna sredstva. Naravno da, da ne može se to samo tako gledat. Međutim, kad govorimo o zdravstvenim radnicima, recimo i onih koji sada u turnusima rade, tu se ne primjenjuje ovaj Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, nego Zakon o radu gdje onda poslodavac isplaćuje punu plaću i tako su isplaćene plaće, dakle za ožujak unutar zdravstvenih ustanova. Dakle, drugo je pitanje za ove neke druge koji za vrijeme samoizolacije mogu i raditi od kuće.

Želi li neko, neko od predstavnika, nema predstavnika odbora, pa onda ne mogu ni htjet raspravljat kad ih nema. Otvaram raspravu, prvi je na redu g. Ivan Ćelić ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, u siječnju ove godine Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila izbijanje nove koronavirusne bolesti javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja. RH je vrlo rano započela s mjerama nadzora nad povratnicima iz zahvaćenih područja s ciljem ranog otkrivanja oboljelih osoba. Odluku o proglašenju opasnosti od epidemije ministar je donio 4. ožujka, a epidemiju proglasio 11. ožujka. Istog tog dana Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju COVID-a. Premijer Andrej Plenković je 24. ožujka predstavio prvi paket mjera vrijedan 30 milijardi kuna. Prva najvažnija mjera bila je beskamatna odgoda javnih davanja poreznim obveznicima s poteškoćama, dakle poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za 3 mjeseca s mogućnošću 3 mjeseca produljenja. U travanjskom paketu mjera gospodarstva koji je prije svega bio orijentiran prema poduzetnicima Vlada je odlučila povećati njima potpore u poteškoćama za očuvanje radnih mjesta i to je sve koštalo oko 8,5 milijardi kuna za travanj i svibanj. Sve su to mjere koje Vlada poduzima kako bi u ovim izazovnim i zahtjevnim vremenima očuvala svako radno mjesto, kako bi pomogla poduzetnicima da prebrode ovo krizno razdoblje. Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom novog koronavirusa u skladu s čl. 39. toč. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju pravo na naknadu plaće kao jedno od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Moram istaknuti kako je zakon novelirao ovaj dio davno prije pojave koronavirusne bolesti i odredbe tog zakona su primjenjivane kad je netko recimo kliconoša salmonele ili kod zaraze virusom morbila i sada je u tu skupinu zaraznih bolesti pribrojan i novi koronavirus SARS-CoV-2. Ono što treba istaknuti, što sam već spomenuo, dakle kod onih na prvoj liniji bojišnice, recimo to tako, a to su liječnici, medicinske sestre, drugo medicinsko osoblje, ali i ostali djelatnici u zdravstvu kao što su servirke, spremačice, primjenjuje se čl. 95. iz Zakona o radu koji regulira naknadu plaće, a koji glasi da za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga, radnik ima pravo na naknadu plaće. Znači, u ovim situacijama gdje zdravstveni radnici rade u turnusima i 14 dana su kod kuće ili kod onih kod kojih je određena samoizolacija jer su bili u kontaktu, tu se primjenjuje čl. 95., isplaćuje se puna plaća i ta naknada se, dakle isplaćuje na teret poslodavca. Primjena delimitiranih naknada na teret HZZO-a u ovakvim slučajevima ozbiljno bi financijski opteretila naš sustav. A vrijedi istaknuti da u novonastaloj situaciji nisu osigurana dodatna sredstva, što je kolegica Mrak-Taritaš rekla, dakle 13600 ako to pomnožimo sa 2125, to je negdje oko 30 milijuna kuna.

Nemojmo se obazirati na one koji trenutno vode bolnicu u Mostaru, a to ne bi, ne bi bilo ovaj umjesno sada komentirati jer ne radi se o njemu, nego se radi o ljudima koji žive u Mostaru i okolici. Ovdje bismo mogli govoriti o problemu brojnosti bolovanja, jedan od prioriteta svakog osiguravatelja, pa tako i HZZO-a jest destimulirati bolovanja, a ona se u našoj zemlji koji put i neopravdano zlorabe. Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret HZZO-a od prvog dana korištenja prava prema čl. 41. st. 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju temeljem izvješća o privremenoj nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje potvrde o plaći izdane od strane poslodavca. S obzirom na sada poprilično restriktivne mjere HZZO je tu iznimnu situaciju, dakle da se postoji mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja izvješća, dakle osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije o čemu će HZZO zaprimiti obavijest, on se odmah upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obavezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila. Prema čl. 55. st. 2. točki 7. Zakona o zdravstvenom obveznom osiguranju, za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće. Kratko ću se osvrnuti dakle na ovaj dio vezan za transplantaciju, mislim da je to nešto o čemu svakako treba ozbiljno razmisliti, dugoročno gledano i mislim da bi to HZZO trebao u nekim sljedećim razmatranjima staviti u onu kategoriju u kojoj je kategorija dakle, profesionalne bolesti odnosno ozljede na radu. Ova Vlada izabrala je životnu i zdravstvenu sigurnost hrvatskih građana te je poduzela mjere koje su u usporedbi s dinamikom širenja virusa u drugim zemljama u Europi i u svijetu bile prilično uspješne u ograničavanju dosadašnjeg širenja zaraze. Dočekali smo i današnji dan, danas je premijer Plenković predstavio 3 faze popuštanja mjera koje počinju od 27. travnja. Dakle, pored prioriteta zdravstvene sigurnosti, naravno da država treba voditi i računa o gospodarstvu i uzimajući u obzir cjelokupni kontekst u kojem se nalazimo, vodeći se načelom najboljeg interesa i za pojedinca i za zajednicu, ali vodeći računa i o tome da očuvamo funkcionalni sustav, smatramo da se postojećim mjerama ni na koji način ne doprinosi širenju zaraze novih koronavirusom jer tu je pitanje i osobne odgovornosti, dakle za one ljude koji su zaraženi, oni nikako smjeli izlaziti.

i vama.

Tako da ja recimo, podržavam tu bolnicu neovisno o ravnatelju zato što ipak onda ti naši vrhunski stručnjaci imaju gdje još pomagati ljudima i onda veliki broj hrvatskih građana čak i ide tamo na liječenje

Ali ovoga, da se vratim na temu, dakle što se tiče ovog prijedloga, Klub SDP-a će podržati ovaj zakon naravno, budući da smo mi, mi smo isto predlagali neke izmjene na ovom tragu, ali ono što želim naglasiti opet kod ovog prijedloga kolegice Mrak-Taritaš je da je on dobar, realan i predan na vrijeme, što je najbitnije. Dakle, puno prije, kad su se tek pojavili problemi sa ljudima koji moraju biti u samoizolaciji i stoga mi je još više nije jasno zašto Vlada ne da odbija ovaj prijedlog, nego zašto prije nije kroz svoje mjere ugradila ove izmjene u neka svoja rješenja. A to je mogla jer mnogi zakoni danas koji su na snazi i koji si bili na snazi do unazad mjesec dana, nisu bili prilagođeni situaciji u kojoj se našla Hrvatska, odnosno u kojoj se našao cijeli svijet jer nije nitko ovo očekivao niti smo se ikad itko od nas u svom životu susreo s nečim ovakvim i onda smo neke zakone mijenjali u hodu. Evo, kolegica Mrak-Taritaš, a i mi mnogi drugi u javnosti smo u ovom periodu puno tih razloga naveli, zbog čega je to problem da ljudi kojima država naredi da moraju biti u samoizolaciji i nije problem što je država naredila, nego je interes svih građana da oni stvarno tamo i budu dok ne prođe tih 14, 15 dana, da onda imaju ovakvo smiješnu naknadu i puno, puno manju od svojih prihoda. Onda smo imali one susrete da, situacije da neki ljudi koji uđu u Hrvatsku lažu uopće od kud su došli, di su bili, s kim su bili u kontaktu od straha da ne bi morali završiti u samoizolaciji, da će izgubiti svoje prihode i egzistencijalna primanja i onda zbog toga lažu i u biti ugrožavali su sve druge. I onda Vlada umjesto da da prijedlog da se tim ljudima, da promijenimo ovu odredbu upravo na ovaj način da ti ljudi mogu imati dostojnu naknadu, Vlada želi recimo taj problem rješavati praćenjem pučanstva i mobitela npr. Evo, to je bio odgovor Vlade umjesto financijski obeštetit te ljude, Vlada je htjela pratit. Mi smo recimo prošli tjedan ovdje ili možda čak i ovaj tjedan, više sad nisam ni siguran, ovaj tjedan, jučer, jučer smo mijenjali, jučer smo imali Zakon o strancima kada smo mijenjali jedan, jednu tehničku odredbu da 30 dana nakon proglašenja završetka pandemije se ovoga mogu podnosit zahtjeve za one, oni stranci kojima su dozvole istekle. Prije dva tjedna tri smo imali što se tiče osobnih iskaznica i dokumenata jedan cijeli paket produljenja nevažećih dokumenata praktički. I to je prilagodba novonastaloj situaciji. Ista stvar je i s ovim zakonom i predan je na vrijeme. Dakle, kolegica je rekla nekoliko puta, u drugom mjesecu prije uopće ove blokade je on najavljen i govorimo svi o tome i što je najbolje i vi vladajući ste svjesni tog problema, ali Vlada nije napravila ništa po tome. Ja sad stvarno imam dojam, dojam da ovoga jedini razlog je to što to dolazi prijedlog iz opozicije i što predlaže opozicija nešto i da se zbog toga to ne želi prihvatit, a ne da je ovo trebalo bit prihvaćeno danas, ni, ni jučer, ni prekjučer, nego prije dva mjeseca je to trebalo bit, mi sad idemo u popuštanje mjera već praktički doduše po meni ne znam ni kolko su neke stvari opravdane u ovim popuštanjima, kolko su one isključivo plod nekog pritiska i situacije, ali vidjet ćemo, vrijeme će to svoje pokazat. I opet ću naglasit, dakle cijelo ovo vrijeme opozicija je pokazala veliku odgovornost po meni, konstruktivnost sa svojim prijedlozima, podržali smo sve prijedloge, 95% prijedloga vladajućih smo podržali jer to tako i treba bit jer su u interesu svih građana, nijedan naš prijedlog naš nije prihvaćen, nijedan amandman, nijedna inicijativa, nijedna izmjena zakona. E, pa nije baš da sve šta smo mi predložili ne valja. A da ne govorim da situacija u kojoj smo danas da se ovo rapidno mijenja iz dana u dan, da je danas situacija puno drukčija nego što je bila i prije mjesec dana i prije dva i prije tri. I stoga već trebamo predlagat neke nove mjere, a nismo još proveli ni ono što smo trebali napravit odmah na početku. I recimo, evo i na tom tragu SDP je imao cijeli niz paketa ovoga razno raznih prijedloga. I tako smo imali osim zaštite zdravlja građana, zaštite ekonomskog zdravlja i zaštita hrvatske valute, mi smo imali evo ovaj zdravstveni paket prijedloga i ja ću se sad osvrnut na neke stvari. Neke stvari smo mi predlagali prije 2-3 tjedna, Vlada ih tek sada kroz ova popuštanja uvodi.

Evo, recimo mene je zbunila činjenica da mi zadnjih nekoliko dana recimo imamo u odnosu na prethodne u tim mjerenjima, imamo npr. 40 zaraženih, dan prije smo imali 10, ali nam onda kažu iz stožera, ne to je puno manje nego prije jer sada više ljudi testiramo. Da li to znači da ona prijašnja testiranja su bila premala odnosno da su ona bila u većem obimu da li bi mi imali, ne bi imali onaj, onu linearnu rast od 60 zaraženih dnevno kako nam je stožer predstavljo ili bi te brojke bile puno, puno veće? Pa vi ste morali zadovoljit ono 7 kriterija da se nekog testira. Danas ljudi svjedoče po novinama kolko su puta išli prema zdravstvenim djelatnicima i molili da ih se testira, imali su sve simptome, odbijalo ih se i onda su ugrozili i sebe i obitelj i druge da bi na kraju ispali zaraženi. Također predlagali smo da RH mora pod hitno krenut u proizvodnju medicinske opreme, maski, rukavica i toga, ne, ne da ovisimo samo o uvozu. I recimo prije 2-3 tjedna ministar Horvat kao tisuću stvari do sada je revolucionarno najavio kako ćemo mi proizvodit M3 maske za cijelu EU. Tako je on, po njegovom tu se proizvode velike marke, ne znam, velike industrije itd. Tu treba napravit veći intenzitet i ja mislim da RH ima znanje i kapacitet da može proizvodit dovoljan broj medicinske opreme koju bi onda bilo nužno osigurat za sve građane odnosno za što širi krug ljudi, a ne samo za medicinske djelatnike i one ne medicinske djelatnike koji žive, koji rade u, u, u medicinskim ustanovama i u onim rizičnim ustanovama, npr. u domovima za starije i nemoćne u kojima nam se dešavaju ti tzv. proboji proteklih dana. Dakle, ljudi tamo rade bez adekvatne opreme. Da li zato što je nema, što ravnatelji stvarno nisu mogli ostvarit odnosno nabavit zaštitnu opremu za svoje djelatnike ili su na tim pozicijama nekakvi ravnatelji koji su postavljeni po nekakvim političkim ključevima, pa onda to nisu bili ni u stanju, ni ne znaju. Ja to ne znam, ja čak bi se ovdje usudio reć da nisu mogli čak ni nabavit jer nemaju otkud. Evo, ja znam da npr. KBC Rijeka inzistira npr. na tome ako neko iz staračkog doma dolazi na operaciju u bolnicu da ga se testira prije dolaska u bolnicu i nakon što prođe operaciju npr. stariji, neko od starijih korisnika tih domova, kuk ili nešto, nakon što ga operiraju tek po testiranju ga vraćaju nazad. Ali recimo, dakle takve ustanove koje su rizične i te djelatnike bi trebalo testirat, pa ne može taj test bit tolko skup i nenabavljiv. Evo ja bi volio da mi neko da odgovor na to pitanje. Zbog čega toga nema? Da li se djelatnici koji rade u nekoj smjeni mogu stavit pod nekakav režim u tim domovima jer evidentno je da je virus u te domove gdje prijeti velika opasnost i gdje su rizični korisnici, su donesli djelatnici, nije mogo donest niko drugi, al nisu ti ljudi krivi, em nisu imali opremu, em su uvjeti takvi.

Dakle, pregleda za kronične bolesnike, pojačan rad, ali vidim evo da Vlada u ovim mjerama to sada priprema i da to sada najavljuje i da će to sada krenut. Po nama, mi smo to predlagali još prije dva tjedna, ali evo, nikad nije kasno jer imali smo velike liste čekanja i prije ove pandemije, mislim da su se sad produžile, ali treba intenzivno raditi na tome da se zaštiti zdravlje naših građana. Nemam više vremena, ali možda ću nastaviti još kasnije.

Ako ništa drugo, ova korona nas je naučila da peremo ruke i da brišemo površine pred nama, to je nešto što nama liječnicima je uobičajeno, ali dobro, sad cijela Hrvatska zna i ponaša se po tome. Žao mi je što je ovaj zakon, kao imali smo prije isto Zakon o mirovinskom osiguranju, dobio odbijenicu od Vlade, tu odbijenicu sam pročitao i moram reći da nešto nemuštije i prozirno nisam uspio, pročitao, očito da je u Vladi, mogli su odmah odbiti onda kada je došao u Vladi, ali su valjda cijelo vrijeme gledali način kako će to odbiti jer ovo je nešto logično što su trebali prihvatiti. Sam ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je jasno izjavio da je trošak samoizolacije je negdje oko 35 milijuna kuna i da će oni to naći unutar samog Zavoda za zdravstveno osiguranje pa logično da će naći jer su prošle godine završili, ja mislim sa preko 200, odnosno skoro 300 milijuna kuna plusa, što je plus u HZZO-u, ali je minus u bolnicama, znamo kako to izgledali, ali nominalno postoji plus. Tamo je, takav je kakav je, prema tome, mislim da i ova inicijativa od strane kolega iz GLAS-a nije nešto što je Vlada trebala odbiti. Ja se nadam da će o tome biti razmišljanja i da će u budućnosti se te stvari riješiti jer bit će još epidemija, ono što sam rekao zadnji put i ministru Berošu, da bi trebao otpustiti svoje pravne savjetnike jer su dakle, Zakon o sprječavanju širenja zaraznih bolesti u Sabor donijeli na kraju, a trebali su, to je trebao biti jedan od prvih zakona, gdje je i u tom zakonu vrlo jasno bilo da kad je netko u karanteni da ima pravo naknadu od strane države. I jasno je bilo kada, da kada ima puno ljudi u samoizolaciji da će to biti problem za državu, ali sasvim sigurno da ovaj prijedlog GLAS-a je trebao naići na plodno tlo, Vlada se nije sjetila kao što se sjetila zadnji čas za ovaj zakon. No ono što će biti problem što ćemo sada popustiti mjere i po prvi puta ćemo vidjeti što su nam te mjere napravile u sustavu. Možda ćemo sada konačno vidjeti i koliko nas koštaju bolnice bez pacijenata, dakle, samo sa hladnim pogonom. Dubrava je izuzetno dobar primjer toga i mislim da iz tog primjera sada možemo izvući vrlo dobre pouke jer Dubrava je bila centar koji je trebao zbrinuti sve one koje su zaražene sa koronavirusom, oni koji bi trebali ići na respirator, ona je bila poluprazna. Srećom, hvala Bogu da je bila poluprazna, ali eto, možemo sad proračunati koliko nas košta hladni pogon jedne bolnice koja nema pacijenta i ima samo osoblje. Drugi problem koji ja htio tu iskoristiti priliku da o tome pričam je i pitanje što se desilo u zdravstvu, ono što se desilo u pobolu populacije u ovih mjesec dana. Da li ćemo zbog ovih mjera koje smo napravili imati veću incidenciju metastatskih karcinoma, da li ćemo imati veću incidenciju kardiovaskularnih bolesti, sasvim sigurno ćemo imati veću incidenciju psihičkih bolesti jer ovo definitivno izaziva psihičke traume, mislimo danas i u Saboru. Prema tome, ja se nadam da će zdravstvena administracija vrlo brzo krenuti u istraživanje i reagirati vrlo brzo jer ako se pokaže da mi u ovih mjesec dana umjesto otprilike oko 2 tisuće malignih bolesti koje, novih, koje dijagnosticiramo u tom periodu i u cijeloj Hrvatskoj, ako smo ih dijagnosticirali 1000, pa da smo 1800 ili 1900, opet ih 100 nismo i tih 100 će doći onda već kada se bolest proširila. Prema tome, to je isto tako jedna cijena ove samoizolacije. Također bi bilo zgodno vidjeti koja nam je stopa smrtnosti u ovom sada periodu kada su bile mjere izolacije, da li je ona povećana, da li je ostala ista jer, ne treba zatvarati oči da zbog ove situacije neki nisu htjeli ići u bolnicu, neki su imali problema do zdravstvene zaštite doći, bilo je problema i sa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primarna se na neki način zatvorila sama u sebe i jednostavno do doktora primarne zdravstvene zaštite je bilo vrlo, vrlo teško doći, to je isto jedna stvar koju bi zdravstvena administracija itekako trebala razmišljati. Ono što nas je spasilo u svemu ovome je Štampar. I spasilo nas je javno zdravstvo i Štamparovi postulati javnog zdravstva jer da nije bilo javnog zdravstva, nisam siguran da bi ovako dobri rezultati u kontroli epidemije koronavirusom bili vidljivi u Hrvatskoj. Štampara smo po malo i bili zaboravili, ja se sjećam, evo nedavno, prije jedno 2 mjeseca, već je, bilo je razgovora da je hrvatsko društvo, ne može se bazirati na javnom zdravstvu, da mora biti privatno zdravstvo jer je privatno zdravstvo jedino efikasno i da će to spasiti hrvatsko zdravstvo i zdravstveni sustav. Ovo je pokazalo da bez javnog zdravstva mislim da ne bi uspjeli imati ovako dobre rezultate jer javno zdravstvo je, se temelji na novcima građana, sa ciljem zdravlja građana, ono je neprofitno, sa niskim cijenama usluge i građani ne osiromašuju. Samo napominjem jednu činjenicu, da ako ste u Americi i dobijete koronavirus, završite u intenzivnoj njezi na respiratoru, vaš ceh će biti između 40 do 50 tisuća dolara. Ako i preživite takav teški oblik koronavirus infekcije morat ćete proglasiti bankrot. 2/3 američkih građana će morati proglasiti bankrot jer neće moći platiti takvu njegu. Hvala Bogu, za razliku od Amerikanaca u RH je ostao sustav koji je prije skoro 100.g. zamislio Andrija Štampar i tu ja ističem jedan i vrlo važan od onih 10 njegovih postulata, jedan je vrlo važan, a to je da liječnik ne smije biti ekonomski zavisan od pacijenta. To ne znači da on mora imati manju plaću, ali to znači da pacijent njemu ne direktno ne plaća, nego za uslugu koju on njemu, njemu pruža. S druge strane je sustav očito uspio preživjeti sve reforme, počevši od Hebranga, pa sad zadnje do Kujundžića koji je sustavno uništavao javno zdravstvo. Ja se sjećam još vremena kada je g. Hebrang reko da nam ne treba medicina rada da je to potpuno bespotrebno, da je to tekovina socijalizma i svega ostalog, pa smo sad pod kraj morali pod hitno pronalaziti specijaliste medicine rada jer je to nešto što je u EU sasvim normalno da imate jednu takvu službu, u RH morali smo stvarat ponovo, ali sve one dobre stvari koje su u toj medicini rada desetljećima se stvarale bile su uništene tako jednim ishitrenim potezom. Tako i da, tako i ovaj dio što se tiče samog javnog zdravstva i Zavoda za epidemiologiju, jasno je da privatnom biznisu i privatnom zdravstvu ne trebaju infektolozi, intezivisti i ne daj Bože epidemiolozi jer oni njima ne trebaju, ne stvaraju im profit za njihove, dakle usluge, ne trebaju velikom dijelu pučanstva. I jasno da privatni sustav neće ulagati u te kadrove, zato nam treba javni sustav i zato je ova korona epidemija pokazala svu dobrobit javnog, javnog zdravstva. To otvara isto tako same diskusije što ćemo mi sa hrvatskim društvom nakon ovoga, što se će se dešavat sa RH, što, koje stvari ćemo morat mijenjati u odnosima na tržištu rada, u zdravstvenom sustavu i svim drugim sustavima jer neće ništa biti isto kao što je i nekad bilo. Tako i za javni sustav je potrebno vrlo jasno usmjerenje u kojem pravcu je, al mislim da nam je, hvala Bogu, ova epidemija dala jasan naputak, a to je da javno zdravstvo treba čuvati i osnažiti još više jel je, to je zalog da zdravlje bude na prvom mjestu, da ono bude dostupno svima i da kad se razbolite ne morate dizat kredite da platite vaše liječenje. Klub HSS-a i Demokrata će podržat ovaj zakon.

Prelazimo na pojedinačne rasprave, prva je gđa. Željka Josić, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo poštovane kolegice i kolege, mislim da smo se danas svi mogli usuglasit oko činjenice kako je širenje koronavirusa u RH dovelo i u situaciju u kojoj se nikad RH nije našla do sada. I ja bih iz nekog mog evo osobnog, iz moje osobne perspektive mogla reć kako smo ipak na neki način ušli spremni i kroz ovo sve prolazimo timski i mogu reć solidarno, što nas je dovelo naravno do toga da i ova krivulja rasta zaraze nema svoj eksponencijalni rast nego da smo mi još uvijek u toj linearnoj fazi. Jasno kako bi nastavili u ovom smjeru potrebna je angažiranost svakog pojedinca, a vjerujem da su svi naši ljudi toga svjesni i zato i ovaj zakon koji ste vi predložili kako bi se povisile naknade za samoizolaciju za one osobe koje nisu bolesne smatram ipak nedovoljno obrazloženim, a s druge strane pitam se biste li vi na ovaj način potaknuli i jednu novu i veću, veću stopu bolovanja. Ja i sama radim u zdravstvenom sustavu i ono što sam ja primijetila do sada da velika većina naših pacijenata se ipak pridržava mjera samoizolacije i da su oni u velikoj mjeri shvatili kako na taj način štite ne samo sebe već i druge, pa između ostalog i nas koji radimo u zdravstvenom sustavu, policiju, civilnu zaštitu, uslužne djelatnosti koje su nam u ovom trenutku dostupne. Ovim putem bih naglasila da samo u zdravstvenom sustavu u suzbijanju ove epidemije djeluje i bavi se time više od 70 000 zdravstvenih djelatnika, više od 7000 policajaca, što se tiče civilne zaštite više od 5000 volontera, dakle to je veliki broj ljudi koji zaista naši građani na ovaj način koristeći mjeru samoizolacije poštuju u sprječavaju da ih, da tu dalje zarazu širimo među njima. Iako se radi o virusu koji u ovom trenutku se još uvijek istražuje i za koji ćemo kroz tek neko vrijeme znat koje će imat posljedice, osobno smatram da na prvom mjestu uvijek treba staviti zdravstvenu sigurnost. Zato me malo iznenađuje da ste vi ovim prijedlogom zakona izdvojili samo postojeći trenutak i samo ljude koji su u ovom trenutku u samoizolaciji i tome ste dodali donatore tkiva i organa. Ja ću vas samo podsjetit da smo mi već u nekoliko navrata i u ovom saboru razgovarali o trudnicama, o pronatalitetnim mjerama i u ovom trenutku spomenula bih da ovakvu naknadu od 4.250,00 kn imaju također, trudnice koje su na komplikacijama trudnoće. Sad ćete mi reći da, ali to je bolovanje. Osobno smatram, ne zato što sam ginekologinja nego da toj skupini isto tako trebamo dati na važnosti, pogotovo u ovom trenutku i ne mogu se složiti s vama u onom segmentu, vi ćete, kad ste rekli da 2 tjedna samoizolacije oko 2 100 kn. Da je, to je malo, složit ćemo se. No, ove žene su više mjeseci na 4 200 kuna i zato trebamo razmisliti prije nego što donosimo ovakve prijedloge.

Prijedlog zakona je vrlo jasan, svi oni koji su u samoizolaciji, umjesto ovih 2,5, trebaju imati puni, dakle 4, dakle punu osnovicu, što je negdje otprilike, umjesto 34 milijuna koja su potrošena da sada, negdje otprilike oko 70 milijuna kuna, što HZZO može podnijeti, pogotovo što će imati manje troškova jer je manje pregleda, manje je bolovanja, dakle sam HZZO će na rashodovnoj strani imati manje. Doduše, imat će manje i na prihodovnoj strani, ali Vlada je obećala da sve one koje je oslobodila doprinosa, da će HZZO-u to nadoknaditi, prema tome, HZZO ne bi trebao biti na ovoj dohodovnoj strani, dakle na prihodovnoj u gubitku i ne vidim razloga zašto ste rekli da ovo nije utemeljeno. Dakle, ja nisam rekla da je neutemeljen nego sam rekla da nema dostatnog obrazloženja. A s druge strane, ako ćemo govoriti o tome da sad imamo samoizolaciju koju moramo platiti. Ja ću vam samo spomenuti da taj isti HZZO kojeg ste vi spomenuli da je završio godinu sa 200, 300 milijuna kuna u dobitku, je iz, u plusu, pardon, isto tako taj isti HZZO sad sva ta sredstva ulaže u zdravstveni sustav. Nemojmo zaboraviti da će i za travanj i za svibanj uložiti i u Infektološku kliniku koja je u ovom trenutku bolnica u koju pristižu praktički svi naši pacijenti, od onih sa blagim do onih sa teškim simptomima bolesti i gdje jedinice intenzivnog liječenja rade doista 24 sata na dan. Isto tako, spomenuli ste i bolnice i taj isti HZZO i nije smanjio u ovom trenutku limite, a vrlo dobro znate da limiti itekako ovise o tome koliko ćemo mi fakturirati.

Kolegice Josić, vi ste rekli da bi možda prihvaćanje ovog prijedloga povećalo broj novih bolovanja, s obzirom da su stara bolovanja smanjena, ja ne vidim tu nikakav problem po tom pitanju i kad pričamo o financijama u HZZO-u. Puno je manje pregleda danas, puno manje rehabilitacija u zdravstvenim ustanovama, puno je manje onih stvari koje bolnice rade uobičajeno, onda HZZO ne plaća usluge koje bolnice trenutno ne rade. A smanjene su u velikom obimu, tako da, ja mislim da financije HZZO-a neovisno o povećanoj aktivnosti zbog koronavirusa nisu ugrožene, zato što su pale aktivnosti u nekim drugima i neke druge bolnice imaju smanjene prihode značajno upravo zbog toga jer HZZO sada ništa ne refundira. Zbog toga mislim da ovo ne bi prouzrokovalo nikakve nove probleme, a što se tiče naknade trudnicama za čuvanje trudnoće, ja to podržavam, pa o tome smo mi iz opozicije govorili ovdje kada smo raspravljali o rodiljnim naknada prije 2, 3 mjeseca i prošle godine i pretprošle godine i to je ono recimo, što moramo svi zajedno mijenjati i što bi bilo fer, da žene na čuvanju trudnoće imaju 100% plaću, to je moj stav, recimo, 100% plaću. Činjenica je da je u ovom trenutku hladni pogon ugašen, ali svi vrlo dobro znamo zašto je tome tako. No, ne mogu se složiti s vama da se ipak dio pregleda ne obavlja. Mi koji radimo u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti itekako komuniciramo sa svojim kolegama iz primarne zaštitne zaštite kroz određene uputnice gdje oni traže konzilijarne nalaze liječnika iz bolnice. To koliko se može fakturirati, fakturira se, naravno, ali pokušavamo naše pacijente doista zaštititi na način da budu što manje izloženi bilo kakvoj mogućoj infekciji.

G. tajniče, gđo. predlagateljice, dakle ja razumijem kolege iz HDZ-a koji sad tu moraju nešto izmisliti da brane ovaj stav Vlade da to odbije, ali dozvolite da nekoliko argumenata iznesem zašto to nije što se Vlade tiče ni politički ni socijalno pametno da ima ovakav stav. Ne radi se ovdje o nikakvom velikom iznosu obzirom na iznose koje smo izglasali u ovom Saboru na prijedlog Vlade u zadnjih mjesec dana. Stotine tisuća ljudi, stotine tisuća, su se prijavili za one 4 tisuće naknade da ne bi otpuštali poslodavci ljude nego da drže se na toj nekoj plaću od 4 tisuće. Vlada je, kao što se sjećate, prvo predložila 3 250 ili tako nešto, to se pokazalo premalo, to se pokazalo očito nedovoljno motivirajućim i nakon toga je preuzela, ne samo da je povisila taj iznos da bi se motivirali poslodavci da zadrže ljude na radnim mjestima, nego je preuzela i još 1500 kuna na svakog tog čovjeka plaćati doprinosa. Dakle, očito je da kad je brojka dovoljno značajna i oni koji vrše pritisak dovoljno utjecajni, da onda novaca ima. Ali, kad je brojka 13 600 i to su raštrkani pojedinci, dakle ljudi kojima je određeno da moraju provesti vrijeme u samoizolaciji, njihova društvena moć je nikakva. Ili tako slaba da se ne mogu za to izboriti. Drugi razlog zašto ne stoji ova argumentacija Vlade i zašto mislim da je to i politički i socijalno nepametni stav je u ovih, u ovoj krizi se pokazalo, mi smo tu donijeli, ja ne znam, ali svakako desetke i desetke zakona na prijedlog Vlade koje opozicija u većini, naravno uvijek imate lunatic fringe ali u većini, podržala. I stala je iza toga pri punoj svijesti što to znači za proračun, što to znači za poslije, što to znači za svaku sljedeću Vladu, što to znači u krajnjoj liniji i za PR ove Vlade. Podržala je zbog toga što to je zdravorazumski. To u ovoj situaciji nismo pozicija i opozicija, u ovoj situaciji smo jedna grupa ljudi iz jedne male zemlje i zabrani da tu sudjelujemo u nekoj politici i pokušamo voditi to u nekom pravcu da se zemlja oporavi odnosno da kroz ovo teško razdoblje se stvori neki temelj iz kojeg ćemo se kad ovo završi, a pitanje je naravno kad će završiti, da li će završiti, mi svi nekako podsvjesno mislimo da će završiti tako da sve bude kao što je bilo i prije, a vrlo vjerojatno naravno neće tako završiti, ali da nekako imamo odskočnu dasku da krenemo dalje. Epidemiolozi po svijetu procjenjuju da je stvarni broj zaraženih od korone otprilike 10 puta veći nego što mi znamo na prosječnom ili što imamo podatke, na prosječnom testiranju kakvo postoji u različitim zemljama. Kod nas to testiranje nije previše intenzivno, tako da možemo pretpostaviti da ima de facto 10, barem 10 puta više ljudi koji su zaraženi. E sad, zašto bi netko tko je bio u kontaktu i zna da je bio u kontaktu sa nekim tko je zaražen, ako ga nitko neće prijaviti, se prijavio da bude 2 tjedna u samoizolaciji i da nema što za jest. Ovisno naravno o imovinskom stanju, ima ljudi, nikome od nas to ne bi bio problem, da dobije za 2 tjedna tih 2 tisuće i nešto, ali mnogim ljudima to je ozbiljan problem i kad ima sve ove poteškoće koje ima [[Upadica: Hvala lijepa.]] zašto da se prijavi da još i osiromaši u tom razdoblju odnosno ne može [[Upadica: Hvala.]] sklopiti kraj s krajem u tih mjesec dana. Novci nisu veliki [[Upadica: Hvala.]] i mislim da je u mjerama koje Vlada poduzima a to je da pozitivno stimulira ljude da sudjeluju, da je ovdje Izvolite. Kolegice Pusić upravo na kraju svoje rasprave ste rekli najvažniju stvar. Dakle krivo je od strane vladajućih, ja bih tako rekao gledati na ovu mjeru, kao na nekakav trošak ili nedostatak sredstava. Ovo je mjera koja je nužna, dakle nužna zbog šireg broja ljudi, ne samo ovih 13 tisuća što ste rekli, nego ugroze koju ljudi svojim neodgovornim ponašanjem u jednu ruku, ili brigom za svoju vlastitu egzistenciju u drugu ruku, mogu prouzročiti. A u ovom hodu od ovih mjesec i pol, dva dana je ova mjera samoizolacije za vladajuće čak postala u jednom trenutku i predmet strašenja. Pa sjećamo se one poruke našim iseljenicima od strane Stožera i Vlade, nemojte dolaziti doma za Uskrs u Hrvatsku jer ćete morati ovdje ostati 14, 15 dana i nećete se moći vratiti u zemlju iz koje ste došli, a gdje radite.

Podržali smo ih zato što smo smatrali da one stimuliraju i poslodavce i radnike i različite segmente hrvatskog društva da surađuju u suzbijanju odnosno smanjenju ili kao što kaže, izravnavanju one krivulje zaraženih, dakle, u ovoj epidemiji, pandemiji. Ovo je isto tako jedna takva mjera, samo puno, puno, puno, puno jeftinija od svih onih koje smo do sada donijeli, a puno efikasnija nego što je trošak. Dakle, ne vidim zašto ne. Poštovana kolegice Pusić, ovdje se radi ipak o 14 dana i ne bih baš rekao da će građani osiromašiti za tih 14 dana, kolegica Mrak-Taritaš je spomenula djelatnike benzinske postaje i ja bih spomenuo i djelatnike koji u trgovinama rade, bojim se da oni nažalost, ali je takva situacija u Hrvatskoj ne zarade za 14 dana više od ovih 2.125 kuna, naravno da tu postoji prostora za ljude kojima je određena mjera samoizolacije koji mogu od kuće radit, naravno neki ne mogu ali opet ne bih ja to tako dramatizirao. S druge strane vi na neki način kao da indirektno stimulirate te ljude da se prijave u samoizolaciju onda opet na neki način ulazimo u određenu zamku koja se događa u nama susjednoj zemlji gdje je predsjednik jedne države pred izbore obećao svim građanima po 100 EUR-a. Vi smatrate da je samoizolacija obećanje 100 EUR-a? Ja to zbilja ne vidim. Jer zašto smo sve ovo radili što smo radili ako nije ideja da se oslonimo na poštenu inteligentnu prosudbu ljudi. Dakle, vi ćete njima oduzet novce zato da se ne bi prijavili u samoizolaciju. Iskreno rečeno ja bi rađe da ih 10% prevari u tom pravcu pa da nisu trebali ići u samoizolaciju nego da ih 10% prevari da ne idu u samoizolaciju nego hodaju okolo i šire zarazu.

Dakle, ja mislim da je ovaj prijedlog zakona i ova mjera povećanja te osnovice nužna i mislim da ovoga nije to samo ispravljanje nepravdi ljudi koji završe u samoizolaciji nego upravo ovo, ne da mi s ovom mjerom stimuliramo ljude da se prijave u samoizolaciju nego sprječavamo da oni koji tamo trebaju biti radi vlastite sigurnosti, sigurnosti svoje obitelji, sigurnosti svih građana i okruženja to uistinu budu i da ne lažu o svojim kontaktima o mjestu od kud su došli recimo prije uvođenja mjera, neki su se vratili u Hrvatsku neposredno ovoga prije nego je stožer odlučio da će se, da ljudi koji se vrate moraju ostati 14 dana tamo, pa onda nisu htjeli govoriti gdje su. Već sama činjenica da čovjek mora biti zatvoren u jednom prostoru, sam bez ikoga 14 dana je dovoljno destimulirajuća, a kamoli neke financije. Evo, mislim sjećamo se bilo je kolega u ovom visokom domu koji su bili u samoizolaciji, srećom oni ne ovise o ovih 2.000 kuna jer po zakonu imaju punu plaću neovisno da su, neki su 4 godine u ovom visokom domu tako da tu nema tih problema. Ali su recimo kolege iz samoizolacije apelirali na Vladu i recimo ministar Beroš je to prihvatio i rekao kao prijedlog, a to je psihološka pomoć tim ljudima jer su u ogromnom problemu. Pa i građani koji nisu u samoizolaciji koji se posljednjih mjesec i pol dana nisu mogli kretati iz svojih domova kako žele su došli u određene psihološke probleme. Prema tome, nema tu da bi novci nešto motivirali ili ne bi motivirali. Dakle, ono što je bitno da u fokusu ove mjere treba biti sigurnost građana, a sigurnost ako netko mora biti u samoizolaciji, mora biti u samoizolaciji. Pa gledali smo isto, stožer je u početku, sad više ni ne govore, danas smo uhvatili 30 i nešto pokušaja odnosno kršenja samoizolacije, pa je bilo onih koji su 5-6 puta učestalo kršili pa su prisilno zatvoreni u neki objekt od strane vlasti i to tako treba biti. Ali mislim da na ovaj način, ne, ne s tim smanjenim sredstvima zbog egzistencije ljudi će lagat o svojim kontaktima. I ja ne mislim kolega Ćeliću da kad bi ono povećali da bi ljudi ovo što smo rekli, lagali bi neki samo da završe u samoizolaciji, ali evo pa ima tu instrumenti. Pa gledamo isto, neki ljudi govore bio sam u kontaktu, treba me testirati, pa onda vladajući kažu ne ispunjavaš ona tri kriterija, stožer kaže nemaš tri kriterija nećemo te još testirati, nisi još, moraju se poklopit te tri stvari, tako da Andrija nam on line, ne Mikulić, nego ovaj digitalni procjenjuje da li ovaj, da li ima potrebe za nekakvim mjerama kod nas, kad pišemo da li kašljemo, ne kašljemo, da li nam curi nos, dal teško dišem, kratak dah itd., pa ja vjerujem da postoje instrumenti da ako netko dođe i laže da želi biti u samoizolaciji jer želi dobit novce da bi neki eksperti iz stožera ili recimo Andrija procijenio gledaj ne moraš biti u samoizolaciji i nećeš dobiti ove 4.000 kuna. I ja mislim da to nije argument da se ova mjera ne prihvati.

Ovako može netko bit, tko treba biti u samoizolaciji hodat okolo širit virus, a da ni ne zna ili je to izbjegao zato što nje prijavio, zato da ne bi pao netko i ne pričamo mi sad, vi ste recimo kolega spomenuli neke koji rade za manji iznos od toga pa onda kao neće ni osjetiti. Šta je sa onima koji rade za 7-8.000 kuna pa završe u samoizolaciji odnosno moraju ići u samoizolaciju na 2.000, njima je to na tih 15 dana ono, dobit će u ukupnoj masi možda ako se vrati na posao nakon 15 dana nekakvih 3.-4.000 što je opet pola plaće. Ljudi imaju kredite, vi ne želite prihvatiti moratorij na kredite u godinu dana recimo. Prihvatili ste sad ova 3 + 3, ali ljudi imaju nekakve životne potrebe i onda ih još ovdje udaramo na onom dijelu koji bi trebao biti interes svih naših građana. Pa kad ova pandemija i kriza prođe, ako ovo više ne bude potrebno da onda napravimo izmjene pa to izbacimo iz zakona jer tako ćemo morat cijeli niz zakona ovoga ponovo mijenjat i vraćat ih na početne pozicije. Tako da evo, ja i Klub SDP-a ćemo još jednom govorim podržat ovaj prijedlog zakona. Nema replika. Hvala. Gospodin Mirano Mrsić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, ovaj prijedlog zakona me ponukao da u svojoj raspravi se dotaknem par stvari koje su vezane uz samu krizu izazvanu epidemijom korona virusa jer očito da ništa što je bilo do sada neće biti nakon ovog korona krize tako. I vidi se da građani itekako vjeruju u javno zdravstvo i da će u javno zdravstvo trebati puno više ulagati nego što se ulagalo do sada. Da će mu trebati promijeniti smjer, a to znači da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se odmaknemo od ovog smjera koncesije i vratimo se prema domovima zdravlja. Jer samo da nam spomenem da nakon što su srušeni tornjevi blizanci u SAD-u nitko uopće nije pitao, postavljao pitanje ulaganja sredstava u borbu protiv terorizma. Tako i sada nakon korona krize neće nitko uopće postavljati pitanja o ulaganju u zdravstveni sustav nego to će biti nešto što će vlade pod pritiskom građana morati napraviti. Stoga već sada treba razmišljati na koji način naše javno zdravstvo unaprijediti i napraviti ga još puno efikasnijim nego što je do sada. No, ova korona kriza će još donijeti niz stvari o kojima nismo svjesni u ovom trenutku, na neke stvari nećemo moći utjecati, ali na neke stvari ćemo moći utjecati i ono što se postavlja pitanje za sve nas u ovoj sabornici i za hrvatsko društvo je koliko smo mi spremni da te stvari mijenjamo i da mijenjamo naše društvo da postane efikasnije i da iz ove korona krize izađemo jači nego što smo bili, a ne da idemo putem jedne krize koja bi trebala po nekim procjenama gora nego ona ekonomska kriza 2018. Naime, sada se vidi da ćemo se morati fizički distancirati jedni od drugim, ne ja ne volim onaj izraz socijalno distanciranje jer čovjek je socijalno biće, društveno biće, mislim da je fizičko distanciranje jedan od boljih naziva za ono što nas čeka. Pitanje je koliko možemo transformirati naš obrazovni sustav da idemo sa učenjem od kuće. Probali smo sada u osnovnom obrazovanju, ali je pitanje je za sve nas da li smo spremni da to unaprijedimo, da omogućimo na takav način onda svima visokoškolsko obrazovanje, on line obrazovanje, to je nešto što je recimo u zapadnim zemljama već dosta razvijeno. Ova korona kriza je pokazala još jednu stvar, a to je rad od kuće što je u Hrvatskoj bilo nezamislivo od prije 2 mjeseca da se radi od kuće i otvorila je pitanja koja su vezana uz radno zakonodavstvo na koje ova Vlada još nije dala jasne odgovore, ali u budućnosti očito da će se sve više raditi od kuće i da ured ovakav kakav je više neće postojati u ovakvom obliku i da sva kreativnost i efikasnost može izvirati iz rada od kuće i da ne treba ured da to, da budemo u uredu da te svoje sposobnosti i znanja i spojimo. Sve su to stvari koje nas sada čekaju u budućnosti, čini mi se da se ova Vlada više bazirala na ove prve efekte korona krize, zdravstvena kriza pomalo odlazi i ona će ostati u ovom obliku s time da ja očekujem da će kolege epidemiolozi svoje postulate u određenom dijelu revidirati. To se vidi sada i prema izvještajima iz drugih zemalja jer očito da smo mi na ovu krizu reagirali mjerama koje su bile mjere 918. godine, ipak društvo je drugačije nego 918. i ove mjere izolacije, načina izolacije, kako izolirati ljude i spriječiti širenje virusa vjerojatno će se revidirati, vidi se i po ovom sada popuštanju mjera, ali bi Vlada treba razmišljati puno dalje od ovih prvih efekata jer ovo sasvim sigurno će promijeniti hrvatsko društvo i hrvatsko društvo će biti drugačije nego što je bilo prije korona krize, ali ne bih želio da zbog toga budemo lošije društvo nego što smo bili nego da budemo bolje društvo. Poštovani kolega Mrsić, ja se slažem s vama da treba ulagati u javno zdravstvo i to je poput recimo ulaganja u osiguranje automobilsko, životno, tek kad se nešto dogodi onda ga možete aktivirati tako je i sa javnim zdravstvom koje je nažalost proteklih 30 godina bilo na neki način minorizirano i tu je, tu se može razgovarati i o ulozi domova zdravlja i Imunološkog zavoda, dakle vjerujem da će nakon korona krize uloga javnoga zdravstva ne samo u Hrvatskoj nego i na globalnoj razini biti veća i da će političari koji donose odluke biti svjesni da treba više ulagati. A ovdje bi spomenuo dakle i pitanje zaštite mentalnog zdravlja u zajednici koje je isto tako u Hrvatskoj zapostavljeno, dijelom i zbog nedostatka domova zdravlja i vjerujem da će uloga dakle tih stručnjaka koji se bavi mentalnim zdravljem i nakon ovoga razdoblja biti puno značajnija. Hvala lijepo. Gospodić Ćelić, mi smo liječnici pa razumijemo te stvari. Sasvim sigurno da mentalno zdravlje će bit jedan od važnih elemenata i meni je žao što smo mi u Hrvatskoj uništili one dispanzere za mentalno zdravlje što su bili u domovima zdravlja koji su bili u principu najefikasniji način brige o mentalnom zdravlju, jer znate otić u Vrapče ili otić baš na Rebro pa u podrum, pa je to, ali ljudi su skeptični prema tome, a ovdje je bio to vrlo elegantan način. Ja se nadam da evo koristim priliku da, s obzirom da ste vi u HDZ-u, da upozori na jednu situaciju koja se sada na Rebru javlja, a to je zbog nemogućnosti prostora jer Jordanovac treba selit, navodno se iseljava cijela Klinika za psihološku medicinu što mislim da nije dobro. Jer izgradili smo taj sustav, on je važan i za branitelje i za mentalno zdravlje branitelja, pa evo ja se nadam da ćete vi iskoristiti vaš utjecaj u HDZ-u da se to ne desi [[Upadica: Hvala.]] jedanput kad se iseli više se nikad neće vratiti i uništit ćemo taj dobar, dobar dio brige o mentalnom zdravlju. Izvolite.

Hvala lijepo. Ja neću iskoristiti ovo sve vrijeme, ali nekako moram se zahvaliti svima vama koji ste sudjelovali u raspravi, nije nas bilo puno, ali rasprava je uvijek bila korisna i uvijek je treba biti. Ova situacija sa korona virusom će nas zasigurno promijeniti. Oni će donijeti promjene i u našim životima i u načinu življenja. Ja sam arhitekt i prije jedno 20 godina sam dobila knjigu od jedne kolegice iz Australije, knjiga je bila o gradovima budućnosti, kako će izgledati gradovi budućnosti, a bio je zapravo definirana kako će se zgrade stambene graditi i bila je pretpostavka da će su budućnosti zgrade bit, samo morati biti samoodržive u smislu energetskih elemenata, nego da će ljudi živjeti u tim zgradama s minimum kontakta sa drugima. Jedan od razloga je bilo bolesti koje se neće moći kontrolirati, a drugo je bilo da moraju imati stanove u kojima možete raditi, stanove u kojima možete imati svu dostavu hrane što je prije 20 godine još bila ideja koja je bila nemoguća, da imate stambene zgrade koje imaju zajedničke prostore ali koji se pojedinačno koriste u smislu teretana i u smislu jednako tako nekakvih kulturnih potreba.

Ja sam tad, moja prva misao je bila Isuse što sad ja to čitam, to za mog života, netko drugi će u nekom drugom životu planirati takve gradove i takve zgrade. Ja se nebrojeni broj puta sad sjetim za ove doba, ove pandemije te knjige, jer točno to što je tamo pisalo mi živimo, ali ne u uvjeti koji su pripremljeni za to nego svoje uvjete prilagođujemo. I nekako zaista iza ovog nećemo ostati svi isti. Nešto će se promijeniti. I vraćam se na ovaj naš prijedlog. Dakle, Vlada se odlučila prvo štititi zdravlje ljudi. Švedska se odlučila za drugi model. Oni imaju u ovom trenutku negdje oko više od 2.000 mrtvih, njih ima 10 miliona, nas ima 4 miliona, dakle ima ih ajmo reći 2,5 puta više imaju 2.000 mrtvih. Zamislite da na jednu, vi to možete, na jednu malu zemlju ko što je Hrvatska koja bi posljedica to bila. Ne samo u smislu nekakvih izgubljenih ljudi, ali u smislu naših psiha, života iza toga. Dakle, mi smo se odlučili čuvati živote ljudi, iza toga smo odlučili pomoći gospodarstvu. U smislu čuvanja života ljudi je baš ovaj naš prijedlog. On je razuman, on je odgovoran i on je nužan. Neću stvarno dužiti, svima je već na kraju dosta, ja, meni je žao što se Vlada odlučila ne prihvatiti ovaj prijedlog, žao mi je i što će kad će biti glasanje se neće odnosno većina ga neće prihvatiti jer znamo kakvo je glasanje. Moja mama ima jednu uzrečicu koju vrlo često koristi, a to „jesam ti ja rekla“, meni to ide strašno na živce, jer svaki put ponovim sve ono što je ona meni već rekla, onda ona kaže jesam ti ja rekla i ja za kraj samo mogu reći, jesam vam ja rekla doći ćete na ovo.